Dobro. Izvolite, uvaženi zastupnik Bojan Glavašević. Ja [[Upadica Sanader: Molim vas.]] evo također u interesu zapisnika i hrvatske javnosti samo bih reagirao, mislim da malo korigiram kolegicu Petir koja je rekla da je jedina hrvatska dužnosnica koja je Veljka Marića posjetila u zatvoru. Fred Matić ga je također posjetio, na kraju krajeva sa Ivicom Dačićem riješio njegovo prebacivanje u Hrvatsku. Evo čisto toliko, ako treba opomena može. Vi znate da to nije bila povreda poslovnika pa moram vam dodijelit opomenu. A vodit ćemo računa da je bila pola opomene. Sljedeća replika poštovani zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo. Uvaženi ministre, pozdravljam vaš izlazak vani da demantirate sve ono što je rekao kolega ispred kluba Mosta i mislim da ste to dobro učinili, ali meni je dosta važno i što netko čini više od onoga što on sam govori. Pa sam zato i pitao g. Raspudića koji je pravi Raspudić onaj i 2005. koji podiže spomenik Brus Lee-u u Mostaru i govori nema Hrvata, nema Srba, nema Bošnjaka u BiH svi su građani ili ovaj koji danas govori da mi kao stranka na neki način dokidamo konstitutivnost hrvatskog naroda svojim ponašanjem i svojim politikama. Zamislite tu promjenu u 16 godina. Koji je pravi Nino Raspudić ili Most koji na deklaraciju o položaju Hrvata 2018. po naredbi Grmoje izlazi iz sabornice, a danas su kao najveći zaštitnici upravo položaja i stanja Hrvata u BiH, koji su to ljudi, njihova ponašanja, što oni rade i na koji način doprinose?

Odgovor izvolite. Ministre imate nešto? Doista je Parlament svake države to je ugledno zakonodavno tijelo i koje upravo mora služiti kao primjer upravo jer su izabrani glasovima svojih građana kako ponašanjem jer zapravo to se podrazumijeva, to ne bi trebalo čini mi se ne bi se trebalo ni preispitivati nego se podrazumijeva. Ja uvijek uspoređujem nitko nije idealan ali mi je žao kad se sjetim tih prvih sabora koje su prštile od znanja, od dobrih rasprava, polemika pa ako su se i razlikovali i tako u pogledima, ali onda je bilo poštovanja, bile su elegantne jezične parade koje su bile zasnovane na argumentima.

Ja mislim da HDZ već 25 godina jednako neuspješno štiti prava Hrvata u BiH, ali to je samo možda moj dojam. Dakle, moj stav je da EU ustvari je potpuno nebitno što zaključi o pitanju BiH jer nema mehanizama kako da to provede, dakle promjene izbornog zakona, promjene Ustava BiH mogu se provesti samo u Parlamentu BiH gdje imamo i bošnjačke i hrvatske i srpske i građanske stranke i bez njihovog dogovora EU to neće nametnuti. A tim više što se radi o jednoj heterogenoj skupini zemalja gdje i države međusobno imaju suprotstavljene stavove, primjerice Mađarska i Nizozemska.

Vi dobro znate da to nije bila, ali ključne godine su bile upravo 2000.g. kada se vlada Ivice Račana upravo odrekla posebnih odnosa kada je upravo iz ovih klupa vaši koalicijski partneri su govorili da je Hrvatska učinila agresiju na BiH, to je zbunjivalo međunarodne aktere. S druge strane EU, pa nije EU tu sudac znate, EU dakle BiH želi ući u EU ona traži odgovarajuće, ispunjavanje odgovarajućih kriterija jednako kao što to Švicarska isto tako želi učiniti. Prema tome, ovdje EU dolazi kao pomagač u rješavaju pitanja političkog ustroja BiH, ravnopravnosti i konstitutivnosti naroda za što je Hrvatska izuzetno zainteresirana. Gospodine ministre, nemamo više replika možete vi sjest.

Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš.

Ne budi lijena uvodno kad sam pripremala ovaj materijal onda sam još jedanput uzela Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade RH u europskim poslovima i pročitala Članak 11. koji kaže da predsjednik vlade jednom godišnje na početku prvog godišnjeg zasjedanja sabora podnosi izvješće o održanim sastancima Europskog vijeća u protekloj godini. To je obveza koja proizlazi iz tog važnog zakona koji smo donijeli kako bismo kao članica EU uskladili i uredili suradnju izvršne i zakonodavne vlasti u europskim poslovima. I onda sam se malo iznenadila u stavku 3. tog istog Članka 11. kaže se da predsjednik vlade u roku od 15 dana od dana održavanja svakog sastanka Europskog vijeća podnosi saboru pisano izvješće o određenim sastancima. Moram reći da nikakvu informaciju o tome dolaze li ta pisana izvješća u sabor ili ne nemam. Prilično sam sigurna da do mene nisu došla, a ne znam jesu li ih neki drugi zastupnici primili u nekom obliku. Nisam pronašla nikakav ni trag takvih izvješća među dnevnim redovima i zaključcima sjednica Odbora za europske poslove koji su dostupni na web stranici sabora. S obzirom da se radi o zakonskoj obavezi predsjednika vlade molim da se ona počne ispunjavati ako se ne ispunjava odnosno molim sabor da nam ta pisana izvješća dostavi u slučaju da ih je premijer poslao saboru na način i u rokovima propisanim zakonom. Toliko za uvod. S druge strane u srpnju prošle godine, premijer nas je usmeno i pisano izvijestio o sastancima koji su održani u prvoj polovici godine i to je bilo dobro i u tom dijelu je se išlo i iznad zakonske obaveze i otvorila se rasprava i o ovoj važnoj temi. Sudjelovanje naših predstavnika u radu najviših europskih institucija važan je dio hrvatske ne vanjske nego unutarnje politike i sabor mora tom dijelu posvetiti dužnu pažnju tim više što smo svi svjesni problema koji parlamenti u državi članicama imaju u, za održavanju koraka s procesima donošenja odluka na razini unije. S obzirom da smo imali tu raspravu u srpnju zapravo dobar dio ovog izvješća bismo već i obradili. Od 8 sastanaka o 5 smo već imali priliku raspravljati. U prvom dijelu godine dominantna tema je bila Covid pandemija, cijepljenje i ostale teme vezane uz korona virus. Rekla sam to tada, a to ću isto ponoviti danas, ako je Covid nešto što je još jednom dokazalo kolika je važna i ispravna odluka biti članstvo RH u EU. Ogroman novac koji je uložen u razvoj cjepiva pa njegova distribucija kad je bilo spremno za upotrebu, pa novac koji nam je na različite načine iz unije stigao kako bismo prebrodili ili olakšali gospodarsku krizu, sve su to bile opipljive i ogromne koristi koje smo imali od članstva. Uvjerena sam da bi nam cijeli taj posao bio značajno teži da nismo članice, ne da sam uvjerena, sigurna sam u to apsolutno. Moj osjećaj je bio tada da neke druge važne teme su ostale pomalo u drugom planu. O čemu govorim? O sigurnosti i obrani, o južnom susjedstvu, o jedinstvenom tržištu, o industrijskoj politici, o digitalnim tehnologijama, o gospodarstvu, o istočnom Sredozemlju, Rusiji, socijalnim pitanjima, klimatskim promjenama, Ujedinjenom Kraljevstvu, Turskoj, Bliski Istok, Afrika, kibernetička sigurnost, sve to su izuzetno važne teme koje su nekako ostale nedorečene na razini općih mjesta iako to ne bi trebalo biti tako. Jedna tema koja se provlači kroz izvješće je proširenje. Mi u Klubu Centra i GLAS-a trajno podržavamo proširenje EU posebno na zemlje u našem neposrednom susjedstvu. Jedan od razloga je stabilnost i prosperitet same RH koja će sigurno imati bolje uvjete i sigurniji život, ako je okružena europskim zemljama relativno razvijenih institucija koje su se uspjele integrirati u uniju, ali i zbog same unije smatramo da je politika proširenja izuzetno važna. Ona je dugo vremena predstavljala jedan od najuspješnijih dijelova europske politike. Onaj njezin dio gdje se u praksi šire i jačaju temeljne europske vrijednosti, nemojmo zaboraviti, mira, blagostanja i funkcionalnih institucija i tu sad dolazimo do onog dijela izvješća o kojem nismo imali priliku raspravljati. Jesenska sezona počela je sastankom na vrhu EU i Zapadnog Balkana. Ono što je dobro je da je ta unija na tom sastanku deklarativno potvrdila svoju predanost procesu proširenja. Ono što po našem mišljenju nije dobro je da taj proces već puno predugo ostaje u najboljem slučaju na deklarativnom potvrđenju predanosti bez nekih konkretnih i vidljivih rezultata. Pitanje pristupanja država s ovih naših prostora EU je test sposobnosti same unije da širi vrijednosti zbog kojih je osnovana i to ne negdje tamo daleko ne negdje drugdje, nego ovdje u trbuhu Europe, nekoliko sati vožnje automobilom od velikih europskih metropola. Zato mislimo da bi i uloga unije u tom procesu trebala biti aktivnija i proaktivnija, proces ne može biti samo čekanje što će se dogoditi i nesposobnost da se riješe sporovi i zapreke koje na kraju obeshrabljuju države kandidatkinje i umanjuju ugled i snagu same EU. Tu posebno mislim na slučaj Sjeverne Makedonije koji je već odavno postao prava agonija kojoj se ne vidi ni kraja ni konca. Konkretno rješavanje otvorenih pitanja i sposobnosti političkog Bruxellesa da u tome igra jasnu i konstruktivnu ulogu u interesu je same Hrvatske kako u slučaju naših otvorenih pitanja sa državama u regiji tako i u slučaju ukupne stabilizacije i europske perspektive naših najbližih susjeda. U tom smislu uvjerena sam da bi Hrvatska tu mogla i pronaći način da odigra veću i važniju ulogu. Naši odnosi i razumijevanje regije, naša isprepletenost sa sudbinama naših susjeda, pomoć koju je Hrvatska na razne načine već dala državama Zapadnog Balkana, pa čak i reći ću to osobno razumijevanje i privrženost predsjednika vlade europskih i vanjskim politikama, to onako teško kažem, ali tako je, specifična su prednost Hrvatske pred drugim članicama EU i trebali bi ih iskoristiti i za jačanje pozicije naše zemlje u samoj regiji i u cijeloj Uniji. I kao ljudi i kao države moramo biti u stanju realno procijeniti vlastite mogućnosti koje bismo trebali maksimalno iskoristiti. Ali uvjerena sam u to tema proširenja europske perspektive i stabilizacije regije mogle bi biti jedna od tih u kojima igramo ulogu koja je veća od nas samih. Na dnevni red EU došlo je i pitanje cijene energenata, naš a kad kažem naš ne mislim samo na Hrvatsku, nego na cijelu Uniju glavni energent je plin a njega gotovo u cijelosti uvozimo dobrim dijelom iz Rusije. Uvozimo i skoro svu naftu koju trošimo. Veliki rast cijena i problema u opskrbi s pravom izazivaju zabrinutost ne samo zbog izravnih posljedica na gospodarstvo i standard građana, nego i zbog političke i geostrateške izloženosti koju ta ovisnost o uvoznom plinu i nafti sa sobom nosi. Nije to od jučer, ali to je jedan od problema. Ovo je zapravo jedno staro pitanje slabosti Unije u odnosu na neke druge velike svjetske igrače a istovremeno nesposobnost da nakon svih ovih godina napravimo neki vidljiviji i ozbiljniji korak prema jačanju jedinstvene EU na svjetskoj političkoj karti, odnosno njezine strateške neovisnosti u svakom pogledu. Hrvatska u okviru EU ima svoju nišu u kojem bi trebala djelovati, čini mi se da premalo djeluje a ovo je jedan problem koji će biti više ne govorimo problem, nego govorimo o izazovima. To će biti jedan od izazova sigurno ove 2022. godine. Naravno tema covida nije nestala. Prosječna procijepljenost Unije je između 60 i 70% i to Europsko vijeće ocjenjuje nedovoljnim i to stvarno je nedovoljno. A je li naš premijer se barem malo zacrvenio kad su ga pitali kolika je procijepljenost kod nas. Možda je bolje da se to ni ne pitamo, ali voljela bih da nas posao koji vi radite ovdje u Hrvatskoj na sastancima Europskog vijeća svrstava među one koji su primjer, a ne među one koji se srame barem u nečem, barem koji put.

Poštovane kolegice i kolege, uvažena zastupnica Mrak-Taritaš je u pravu. Podnošenje ovog izvješća danas nije dobra volja predsjednika Vlade, ona je obveza koja proizlazi iz zakona kojeg je Hrvatski sabor usvojio 2013. godine i koji je stupio na snagu danom pristupanja RH EU, a da gospodin Plenković jako dobro to zna može se utvrditi i iz arhive Hrvatskog sabora s obzirom na broj amandmana koje je i sam podnosio na taj zakon. Ali dobro, pustimo sad to. To je možda manje bitno, ali treba ostati zabilježeno da se nešto što je zakonska obveza od strane premijera pokušava prikazati kao dobra volja. Idemo mi govoriti o onome konkretnome, a to je što se događalo na europskim vijećima tijekom prošle godine. Na Europskim vijećima se raspravljalo o puno stvari i teško je to sažeti u jednu saborsku raspravu, a pogotovo u izlaganje od 10 minuta na koje imamo pravo kao predstavnici klubova, ali svejedno ću pokušati apostrofirati ono što je meni osobno, mojoj stranci a vjerujem i većini građanki i građana ove zemlje najbitnije a to je recimo ono o čemu se raspravljalo 21., 22. listopada 2021. godine odnosi se na inflaciju i energetsko siromaštvo, pa je tako Europsko vijeće zaključilo i pozvalo države članice i Europsku komisiju da se ide sa potporama najugroženijim građanima i kompanijama, da se osmisle srednjoročne i dugoročne mjere za smanjenje cijene energija, a govorilo se i o poreznom rasterećenju o čemu je nekoliko dana prije toga javno u Europskom parlamentu govorila i predsjednica Europske komisije gospođa Van den Leyen. Od toga Hrvatska nije napravila ništa, ništa. Jedina mjera je bila ona zamrzavanje cijene goriva. Danas tri mjeseca nakon što se održala ova sjednica Europskog vijeća Hrvatska još uvijek razmatra, razmišlja, promišlja. Energetska kriza ne da je pred vratima, ona je tu, ona nam se događa i naravno da za cijenu goriva, plina, nafte na svjetskom tržištu ne može biti kriva jedna država veličine Hrvatske. Ne može! Ali za teret koji ta energetska kriza ima na građane RH, koji ta energetska kriza ima za hrvatsko gospodarstvo e tu je uloga države, tu je onaj trenutak gdje se ne trebamo više zapitati što mi možemo učiniti za državu već kao građanke i građani ove zemlje imamo puno pravo postaviti pitanje i tražiti odgovor na to, a to je što država može učiniti za nas. A može puno! I to je ono što je najgore. Može puno i za to ima potporu EU koja je na Vijeću 21. i 22. listopada pozvala države članice da upravo tako reagiraju i da mjerama, direktnim transferima, poreznim rasterećenjem itd. pomognu gospodarstvu. Hrvatska to ne čini. I žao mi je što predsjednika Vlade RH sada ovdje nema, da nam još jednom kaže pa da, možda sada ne činimo ali u budućnosti sigurno hoćemo. Pa poštovane kolegice i kolege kada će napokon ta budućnost doći, da se ova Vlada probudi i napravi nešto za ljude koje bi trebala predstavljati pa i u toj EU, pa i na sjednicama Europskog vijeća. No, ako već po pitanju energetskog siromaštva i inflacije naša vlada neće ni ništa onda ima jedno energetsko pitanje gdje naša vlada čini nešto, pa se Vlada RH, recimo o tome se raspravljalo u prosincu na Europskom vijeću, pridružila Francuskoj i još nekim državama članicama u zagovaranju nuklearne energije. Što to znači? Znači li to da Hrvatska planira na svojem području graditi nekakvu nuklearnu elektranu ili to znači da planiramo sa nekim državama članicama u našem susjedstvu, a takve su dvije Hrvatska i Mađarska. Jedan ministar u sadašnjoj vladi tada ministar u Karamarkovoj vladi je svojedobno najavljivao sudjelovanje u poslu sa Mađarima oko izgradnje nuklearne elektrane, zanima me da li je to ponovno postala politika HDZ-ove vlade? Ali ako je to politika HDZ-ove vlade onda želim da jasno govorimo o nuklearnoj energiji i rizicima koje ona nosi. Ako nije suradnja sa Mađarima onda ostaje kao mogućnost eventualna suradnja sa Slovenijom i dogradnja nuklearne elektrane Krško, blizu Zagreba sa svim rizicima koje to nose, ali pustimo rizike na stranu jer ta elektrana se srećom do sada pokazuje kao iznimno sigurna, sigurnija od brojnih, ali sa nuklearnom energijom ima jedno drugo pitanje, a to je cijena. Nuklearna energija više nije ni iz blizu toliko povoljna, a da stvar bude bolja izgradnja jednog takvog bloka u naj, najoptimističnijim scenarijima, u naj, najuređenijim državama ne traje manje od 10-ljeća. Ako kažem da će to biti bliže dva 10-ljeća nego jednom, sigurno neću pogriješiti. I zato me zanima kad sve ove podatke uzmemo u obzir, kada znamo i cijenu i rizike koje ta nuklearna energija nosi, kada je ipak za pretpostaviti da mi nećemo na svojem teritoriju graditi nuklearnu elektranu zbog čega podržavamo one zemlje koje je okupila Francuska i koje se za to zalažu. Zbog čega se ne pridružujemo drugim zemljama koje misle o svojem okolišu, koje govore o tome koliko su alternativni izvori energije u zadnjem 10-ljeću postali jeftiniji kao što je recimo Njemačka, pa da se na to oslonimo i da to bude baza za naš energetski razvoj jer borba s energetskim siromaštvom, borba s energetskim siromaštvom se ne smije svesti samo na ono o čemu sam govorio u vezi sa inflacijom, ne to je kratkoročno. Mi se dugoročno moramo pozabaviti sa izvorima energije i našom što je moguće većom autonomijom, potpunu je nemoguće zamisliti, ni ostvariti, ali što veću. E tu je nešto gdje Hrvatska može napraviti naravno, naravno pod uvjetom da se ti obnovljivi izvori energije ne budu u budućnosti gradili po modelu gđe. Rimac i njoj sličnih, ali to se može ostaviti samo odlaskom HDZ-a s vlasti i radit ćemo i na tome. Poštovane kolegice i kolege, niti nakon istupa predsjednika vlade na moju repliku, na jasno postavljeno pitanje mi ne znamo kada ćemo ući u šengen. Ne znamo, mi na to odgovor nemamo. Ono što je jedino imamo nadanje, imamo nadalje predsjednika vlade da će sve biti riješeno u lipnju, isto kao što imamo nadanje da će novac iz Fonda za solidarnost biti potrošen do lipnja, ali pamtimo i držimo vas za riječ i kada prođe 17. lipanj, kada taj lipanj dođe na red pitat ćemo ne samo za Fond za solidarnost, pitat ćemo i za šengen i tražit ćemo jasne odgovore. I jedno i drugo je u interesu ove zemlje i nemojte misliti da se radujemo ili ne daj Bože priželjkujemo da se to ne dogodi. Ne, mi želimo vidjeti i Hrvatsku u šengenu i želimo da se svaka lipa iz Fonda za solidarnost potroši i investira u RH. Al nemojte se ljutiti što imamo ono zrno soli koje nas priječi da vam vjerujemo na vaše „majke mi“ Previše puta ste ga izgovorili da bi ono bilo vjerodostojno. Euro. Da, još jedna stvar oko koje bi trebali ubrzati i upaliti motore. Jučer sam imamo prilike slušati bivšeg guvernera Slovenske narodne banke koji je govorio o tome kako je euro u toj zemlji koja je ipak nešto malo uređenija i nešto malo pripremljenija nego što je to Hrvatska za brojne stvari, pa tako i uvođenje eura doveo do inflacije od 7 do 8% Dajte nam procjenu što nas na ovu inflaciju koju imamo danas očekuje uvođenjem eura i kako ćemo taj inflatorni udar na građane ne spriječiti, ali barem malo umanjiti? Bojim se, a ovo izvješće me u toj bojazni potvrđuje da RH odnosno Plenkovićeva vlada naprosto ne uspijeva nametnuti svoj stav i svoje prioritete partnerima unutar EU, ni kad je proširenje u pitanju odnosno ono što zahtijevamo da ispune države koje žele ući u EU prije svega Srbija, ni kada je pitanje statusa BiH, prije svega Izbornog zakona. Kolega Bauk je o tome bio dosta jasan gdje on vidi problem sa BiH i nemam ja tu Bog zna što dodati. Ali ovo jedan lakmus papir, da taj utjecaj tog Plenkovića u Europskom vijeću a i nije baš onakav kakav se prikazuje.

Hvala lijepo. Poštovani ministre, državna tajnice, kolegice i kolege. Prije svega dozvolite mi da pozdravim nastavak prakse transparentnijeg pristupa rasprave o europskim temama, a kojem pridonosi i redovita godišnja rasprava o održanim sastancima Europskog vijeća. Moramo osvijestiti neke činjenica, jedna od kojih je definitivno ta da europski poslovi nisu vanjski poslovi, europski poslovi su unutrašnji poslovi europski poslovi su dijelom i vanjski, ali su u našoj uniji postali puno bitniji od vanjskih poslova i zbog toga zaslužuju ovakve rasprave. Naime, puno je tema o kojima se raspravlja na europskoj razini i jednostavno je nemoguće informirati javnost o svima njima, ali kao što smo čuli iz izlaganja na sastanku Europskog vijeća raspravljalo se i o vrlo aktualnim pitanjima koja imaju snažan utjecaj na kvalitetu života svih nas, a osobito s obzirom na aktualne epidemiološke okolnosti. Europsko vijeće je zapravo najmlađa institucija EU koja je institucionalni status dobila tek ugovorom iz Lisabona, no politički je riječ vjerojatno o najvažnijoj instituciji. Teme o kojima se raspravlja na sastancima Europskog vijeća ukazuju na probleme koje treba riješiti, ali i na razlike u mišljenjima među državama članicama. Također dozvolite mi da s ove govornice pozdravim inicijativu predsjednika vlade da nam predstavi izvješće o održanim sastancima Europskog vijeća i češće nego što je to zakonska obaveza iako moram zaključiti da to često ne radi kad donosi loše vijesti iz Brisela, ali bez obzira puno češće raspravljamo o europskim pitanjima u ovom domu i za ovom govornicom i držim da je i veće sudjelovanje samog predsjednika vlade daje dodanu vrijednost zato što puno stvari ne možemo pročitati iz pisanog izvješća, ali možemo čuti iz usmenog budući da predsjednik vlade sudjeluje direktno na sastancima, budući da se puno sastanaka održava u … [[Govornik se ne razumije]] formatu ili na marginama, dakle može nam dati jednu puno veću i jasniju sliku nego što možemo dobiti iz pisanog izvješća. Mi ih najčešće raspravljamo post festum, ali praksa da ih dobivamo unaprijed sigurno bi unaprijedila i naše rasprave na odborima i radnim tijelima i kvalitetu samog rada što se tiče europskih poslova. Jasno mi je da u nekim stvarima je to jednostavno nemoguće budući da se često radi o ad hoc temama i da vlada zauzima stavove direktno pred odlazak na vijeće ili neki drugi format sastanka, ali bez obzira kažem gdje god je to moguće bilo bi dobro vidjeti ih unaprijed da ih zainteresirana tijela prije svega resorna mogu raspraviti i dati određene sugestije vladi. U ovim izazovnim vremenima pandemije koronavirusa vidimo da je dosta sastanaka održano videokonferencijskim putem, da program zapravo „Digitalna Europa“ koji iznosi gotovo dvije milijarde eura za bržu digitalnu tranziciju ima svoju mogućnost, potrebu i upotrebu. No i tu je Hrvatska prilično iza drugih državnih članica, a rezultati indeksa gospodarske i društvene digitalizacije tzv. DESI za 2021.g. pokazuje da smo zauzeli tek 19. mjesto u EU. To je nešto s čime ne trebamo biti zadovoljni i u vremenu pred nama trebamo uložiti još dodatni napor da se ovo promjeni. Na sastancima vijeća predsjednik vlade je uglavnom hvalio borbu sa epidemijom koronavirusa u Hrvatskoj, pa se ponekad volim zapitati živimo li u istoj državi jer Hrvatska po broju preminulih od koronavirusa na milijun stanovnika je među 10 najgorih u Europi, ali i među 10 najgorih na svijetu. Stožer je političko tijelo koje djeluje u nečiju korist ili koja djeluje često politički, pa friziramo podatke kako kome odgovara u datom trenutku. Početkom godine kad je cjepivo bilo nedostupno primalo se preko reda, trenutno je slogan „Misli na druge cijepi se“, ali u manjim gradovima i mjestima često se ne može tek tako doći do cjepiva, pa se postavlja pitanje gdje se ljudi cijepe pri tom misleći na sebe i druge. Čak se u cijeloj priči oko korone umiješao i privatni interes, te se za stranicu „koronavirus“ plaćeno više od milijun kuna i to bez natječaja. Ovo su samo neki od činjenica koje mislim da je potrebno podsjetiti i o kojima trebamo razmišljati kada razmatramo i ovo izvješće. Nekoliko puta je u izvješću spomenuta demografija kao imigracija. Kao što znamo potpredsjednica Europske komisije za demografiju je gđa. Dubravka Šuica, a eto Hrvatska je opet među najgorima u Europi s najviše iseljenog stanovništva prema podacima eurostata. Možda to i kvalificira gđu. Šuicu kao osobu koja ima najviše iskustva sa iseljavanjem i sa demografskom katastrofom. Nažalost projekcije vlade da je hrvatsko gospodarstvo najbrže rastuće očito ne nailazi na plodno tlo jer Hrvati i dalje ne čekaju na odlazak, pogotovo jer nam se i Švicarska nedavno otvorila kao i neke druge zemlje, a čak ni izjave ministra rada Aladrovića kako je Hrvatska fenomenalno mjesto za život nisu uspjele zadržati Hrvate u Hrvatskoj, pa očito jedna ideja se predstavlja na vijeću dok je realnost ponešto drugačija. Vidim da je nekoliko puta u izlaganjima spomenut i potres, pa isto tako kao i moji prethodnici želim podsjetiti hrvatsku javnost da je Hrvatska iz Fonda solidarnosti krajem prosinca 2020.g. dobila 5,1 milijardu kuna koje do sada nismo potrošili, a po svemu sudeći niti nećemo. Ne volim biti zloguki prorok, nažalost često me ta uloga zapadne. Građanima Banije smo i ovako dali rok od 10.g. za obnovu iako predstavnici vlade tvrde da nismo tražili produljenje roka očigledno je da jesmo, a do sada su 24 europske zemlje primile potporu u iznosu većem od 5,5 milijardi eura i kod nijedne nije bilo prolongiranja roka. Ne znam iz kojeg razloga zaista mislite kolegice i kolege da nakon 2.g. i samo nekoliko posto potrošenih sredstava neće biti potrebe za prolongiranjem rokova. Da osvijestimo također jednu činjenicu, a to je da iz ovog fonda se obnavljaju samo zgrade sa javnom namjenom, dakle škole, bolnice i slično i ovaj fond služi za naknadu izvanrednih troškova zbrinjavanja štete i ljudi nakon prirodne katastrofe, što zapravo nas dovodi do toga da je ovo još katastrofalniji podatak u svjetlu ovoga jer ako se država sama sa sobom ne može dogovoriti kako će obnoviti zgrade, što mislite kako će to izgledati kada su privatni objekti u pitanju. Kada govorimo o energentima, konkretno gorivo, gorivu odnosno benzinu, gorivo nigdje u Europi nije jeftino. No više od same cijene treba obratiti pozornost na razmjer prosječnih plaća i cijene goriva po čemu su stanovnici Hrvatske među najpogođenijima u uniji. Neke dnevne novine nedavno su donosile i usporedni pregled prije svega živežnih namirnica u određenim članicama EU i njihovoj usporedbi sa Hrvatskom. Ni tu nismo baš sjajno prošli ako imate na umu da smo barem do sada proizvodili jako puno i vlastitih proizvoda odnosno imali smo na raspolaganju ekološke proizvode. No vratimo se bezinu, benzinu pardon koji je u Austriji trenutno prosječno jeftiniji za 15 centi dok oko jednu kunu pri čemu je prosječna neto plaća u toj zemlji tri puta veća od prosječne plaće u Hrvatskoj, dakle je skuplji u Hrvatskoj. U Sloveniji je benzin za kunu jeftiniji pri čemu je prosječna plaća u Sloveniji viša za 50% nego ona u Hrvatskoj. Cijena goriva u Danskoj je 2 kune viša za benzin, te je oko 75 lipa za dizel, ali je tamošnja neto plaća 4 puta veća nego u Hrvatskoj. Evo ovih dana uglavnom slušamo kako kad su u pitanju energenti poput plina pratimo situaciju, razmatramo eventualno smanjivanje PDV-a, kako nam je LNG terminal pun, kako možemo dizerficirat da, kako možemo nabaviti plin iz drugih izvora. No, pitanje i dalje kako će to utjecati na cijenu, hoće li cijena ostati ista odnosno ako i budemo imali plin, dakle ako ga nabavimo iz drugih izvora hoće li to značiti da će cijena za potrošače prije svega kućanstva biti manja ili ista. Ono u čemu se apsolutno mogu složiti sa vladom i sa predsjednikom vlade je aktivnija politika prema proširenju EU sa fokusom na države zapadnog Balkana. Podcrtat ću još jednom da je tijekom hrvatskog predsjedanja na kojem sam imao čast sudjelovati barem u parlamentarnom dijelu u fokus vratila proširenja i regiju zapadnog Balkana i ponovo je vratilo slovensko predsjedanje, a vjerujem da i francusko koje je ambiciozno u puno smjerova o tome razmišlja odnosno imali smo prilike kolega Pavić u Parizu, kolega Pavić i ja u Parizu čuti nešto o tome odnosno da se planira također jedan samit na vrhu sa zemljama zapadnog Balkana koji bi trebao dati odgovore na određena pitanja. Velika je važnost i vjerodostojnost EU u odnosu prema regiji uključivoj kroz nastavak procesa proširenja, potvrdu jasne perspektive članstva i otvaranja pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Nebrojeno puta sam kao predsjednik Odbora za europske poslove u svakoj mogućnosti apelirao za nastavak pozitivne politike prema državama zapadnog Balkana kako se ne bi dogodilo da te države izgube svaku nadu. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, poštovanog zastupnika Davora Dretara.

Za Europsko vijeće kaže se da vodi vanjsku politiku EU poput zajedničkog predsjednika države.

Zbog navedene funkcije Europsko vijeće često se naziva i pokretačem europske integracije. No, odluke koje donosi Europsko vijeće nisu pravno obvezujuće, one se donose u obliku smjernica i izjava, te se načelno donose konsenzusom. Smjernicama se određuju prioriteti upravljanja EU i njezinim zajedničkim politikama, dok se izjavama izražavaju stajališta čelnika država ili vlada o nekom određenom pitanju. I upravo zbog toga brine činjenica da naša vlada slijepo slijedi stajališta o kojima čitamo u ovom izvješću o kojem raspravljamo. Trenutno ću govoriti o onome dijelu koji govori o covid krizi. Nije tako kada se pak recimo govori o gospodarskoj situaciji u RH ili socijalnim pravima naših građana. Naime, u raspravi o pandemiji, bolesti Covid-19 čelnici su se osvrnuli na provedene mjere pri čemu je iskazana jasna i snažna potpora zajedničkom i koordiniranom djelovanju. Glede cjepiva predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen uredno je na sastancima izvještavala o brojčanim pokazateljima u pogledu proizvodnje, odobrenja nabave i distribucije cjepiva. Poslušni čelnici država članica naglašavali su potrebu ubrzanja procesa odobrenja cjepiva, te s tim u vezi i potrebu za bržom proizvodnjom i isporukom ugovorenih doza cjepiva. Inzistirali su i na većoj predvidljivosti isporuka, te naglašavali kako je potrebno od proizvođača zahtijevati da se pridržavaju svojih ugovornih obaveza. Izazov novih varijanti virusa stvorio je veliku zabrinutost među državama članicama i njihovim predstavnicima u Europskom vijeću, te je istaknut značaj povećanja kapaciteta sekvenciranja genoma virusa. Predsjednica Europske komisije obećala je povećanje kapaciteta proizvodnje cjepiva, pojašnjavala planove vezano za razvoj cjepiva prilagođenih za korištenje novih varijanti virusa. U kontekstu globalne solidarnosti na sastancima Europskog vijeća potvrđena je predanost dijeljenju cjepiva s trećim zemljama kojima je potrebna pomoć, ali i dilema obzirom na poteškoće u osiguravanju cjepiva za građane EU. Unatoč tome što je Europsko vijeće u zaključcima naglasilo važnost snažnog, otpornog i potpuno funkcionalnog jedinstvenog tržišta, te stroge provedbe i izvršenja pravila jedinstvenog tržišta, te je ujedno i naglašena važnost digitalne transformacije za europski oporavak, pravo je pitanje zašto naš premijer na navedenom ne inzistira kada je riječ o stanju u RH jednako snažno kako se je to zdušno trudio oko cijepljenja i kontrole kada govorimo o pandemiji Covid-19. Nadalje, u izvješću se navodi kako je Europsko vijeće u tome kontekstu podsjetilo na svoje zaključke iz listopada i prosinca 2020. s obzirom na socijalni samit u Portu Europsko vijeće je u zaključcima naglasilo da u naporima za postizanje uspješne digitalne tranzicije nitko ne smije biti zapostavljen. To iziskuje potrebne alate i infrastrukturu, kao i razvoj vještina, usavršavanje i prekvalifikaciju uz istodobno osiguravanje pravednih radnih uvjeta i visokih standarda u digitalnom gospodarstvu.

Unatoč tome što je održavana rasprava o europskom socijalnom modelu i provedbi europskog stupa socijalnih prava s naglaskom na oporavku, obrazovanju, vještinama, stvaranju radnih mjesta i poboljšanju njihove kvalitete, borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, usvojeni i u proglasu o europskom stupu socijalnih prava s tri tematske cjeline, jednake mogućnosti i ravnopravan pristup tržištu rada, pravični uvjeti rada, socijalna zaštita i uključenost, a mi moramo priznati u Hrvatskoj poprilično zaostajemo na svim tim poljima. Ono što je zanimljivo možemo krenuti dalje i uglavnom nažalost zaključiti što se u Hrvatskoj događa, skoro pa ništa, ništa ili nazadovanje. Dozvolite da izdvojim samo nekoliko primjera. Pitam se jesu li u Hrvatskoj vladajući svjesni da evo baš sutra na dnevnome redu u saboru prijedlog izmjena i dopuna paketa zakona o socijalnoj skrbi koji sadrže mnoge nedostatke i nelogičnosti. Evo samo nekih, iako je cijeli paket zakona dobro formuliran i prošao je prvo čitanje dio Zakona o udomiteljstvu već i prije same primjene dovodi u pitanje postojanja udomiteljstva kao socijalne usluge. Zakonom se propisuje starost udomitelja do 60 godina, i ako se radni vijek Zakonom o radu povećava na 65 odnosno 67 godina starosti, dakle veliki će broj udomitelja tim izmjenama zakona provesti pet godina u neizvjesnosti do ponovnog ostvarivanja prava na mirovinu i to po bilo kojoj osnovi. Krajnja nelogičnost je obećanje ministra Aladrovića o povećanju opskrbnina od 1. siječnja ove godine za korisnike u socijalnoj skrbi koji su smješteni u ustanove i kod udomitelja, međutim ovaj dio obećanja ispunio je samo ustanovama socijalne skrbi, smještaja i to u visini 5.100 kuna po korisniku dok su udomitelji i dalje ostali na razini od 1.800 do 2.400 kuna, ovisno naravno o kategoriji u koju spadaju. Odlukom ministra da se pojedinim korisnicima socijalne skrbi drastično povise opskrbnine dok oni u udomiteljstvima ostaju na prijašnjoj razini nije ništa drugo nego gorak šamar udomiteljskim obiteljima koji su budućnost te institucionalizacije starih i nemoćnih kao i djece bez potrebne roditeljske skrbi. No eto, malo sam možda na tren i otišao izvan teme, samo sam eto htio podsjetiti koliko ustvari opušteno pristupamo nekim izuzetno bitnim stvarima, a o tome ću naravno i sutra govoriti u izlaganju kada ćemo govoriti o tom cijelom paketu socijalnih zakona. Uglavnom, ovoj vrlo aktualnoj temi moramo dodati podatak da je u Hrvatskoj više od 800.000 umirovljenika koji žive ispod granice siromaštva. Zaključno, moram postaviti pitanje i premijeru koji vrlo neformalno i na trošak poreznih obveznika sjedi na dijelu sastanaka Europskog vijeća o socijalnim pitanjima pa da ga pitam, je li svjestan činjenice kako Hrvati pod njegovom vladom iz dana u dan postaju sve siromašniji, sve udaljeniji od ostalih socijalno zbrinutih građana koji žive u drugim zemljama članicama EU?

Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Marko Pavić.

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani ministre sa suradnicima. Zadovoljstvo mi da je u ime kuba HDZ-a mogu iznijeti stajalište i upravo po ovoj točci o izvješćima Europskog vijeća. Skandalozno mi da je od oporbe, evo vidim kolegu Glavaševića, Vučemilović i kolegu Milanović Litre da nema oporbe, a kada gledamo šta smo sve danas raspravljali u biti da to nisu bile europske teme. Gospodin Grbin svjestan je da nikad neće sjediti u Europskom vijeću pa ga ni ne zanima, dobar dio njegove rasprave nije se ticao toga. Kolega Dretar čita nakon devet godina članstva šta su ovlasti Europskog vijeća, Most bi išao u izolacionizam, Most bi nas izolirao unutar EU i ukinuo maksimalno utjecaj koji Vlada i premijer imaju, Suverenisti ne žele euro iako većina građana želi i sve ankete pokazuju da potpora uvođenju eura raste. A što radi Vlada HDZ-a, što radi Andrej Plenković? Iz ovih izvještaja vidljivo je da zauzimamo pozicije tog modernog suverenizma. A šta je on? On nije izolacionizam, dakle ne želimo izolirati Hrvatsku u Europskom vijeću, želimo da maksimalno imamo utjecaja i onoliko imamo utjecaja koliko smo ukopčani u sve procese, koliko štitimo vlastite interese u Bruxellesu, koliko osiguravamo sredstva i rast gospodarstva unutar članstva EU i NATO-a, koliko smo dobro sigurni, koliko smo zaštićeni, koliko uspijevamo kupiti i imamo novo strateško partnerstvo sa Francuskom oko Rafala. Da je Vlada znala braniti i premijer stavove i interese Hrvatske dovoljno govore kako smo se ponašali i covid krizi, dovoljno govori 25 milijardi europskih fondova koje smo osigurali za razvoj sljedećih 10 godina koji daju značajan vjetar u leđa razvoju Hrvatske. To vidimo isto tako da smo prošle godine uspjeli imati jedan među tri najviše rasta BDP-a i da smo za razliku od krize 2008. u samo godinu i pol dana izašli iz krize, dok smo prethodnu krizu izlazili 10 godina, da smo s 12,5 milijardi kuna većinom europskih sredstava spasili 700.000 radnih mjesta, da smo novim strateškim partnerstvom sa Francuskom osigurali i zaštitili hrvatsko nebo i teritorij, ali i šire kao dio NATO-a, da smo ulaskom u Eurozonu odnosno ulaskom u Eurozonu koje će se desiti već sljedeće godine, kao što je premijer istaknuo da ćemo plaćati eurom, da smo dobili potporu kreditnih institucija, da smo dobili povjerenje koje imamo međunarodnih krugova, da nam je unatoč krizi rastao kreditni rejting. A kako se to transponira na građane ako pitate, kolegica Peović je to rekla, pa tako upravo da rastu i prosječna i minimalna plaća i mirovine. Naravno da nije, želimo da bude više, ali kad gledamo ostale zemlje koje su ulazile u EU 10 godina imamo zaostatka u korištenju eu fondova. Teme koje su dominirale naravno bila je covid kriza gdje je Hrvatska i na vrijeme osigurala cjepiva, gdje smo pripremili sezonu, gdje smo isto tako među prvima bili koji su poduprli korištenje covid potvrda koji nema drame, ne vidim gdje je drama, a covid potvrde su omogućile da milijuni turista dođu prošlo ljeto i da imamo praktički najuspješniju sezonu na Mediteranu. U Porto … summitu raspravljalo o zapošljavanju i socijalnim pravima, to ću pokriti posebice u individualnoj odnosno pojedinačnoj raspravi. Velik je bio isto tako pitanje rasta cijena energenata gdje je premijer sam rekao, g. Grbin očito nije dobro slušao ili ga nije bilo kad je premijer rekao da Vlada ima nekoliko instrumenata, prvenstveno za zaštitu 64.000 onih najslabijih građana koji i onako imaju bon od 200 kuna koji će se možda povećat, da će se isto tako omogućiti da većina troška za građane padne na tvrtke odnosno na HEP. Isto tako je najavio porezni paket koji će omogućiti stabilizaciju cijena gdje je Vlada već do sada znala uredbom regulirati cijenu benzina. Nije mi jasno što se toliko g. Grbin katastrofičar zaplašio nuklearne energije. Za stvarno ne znam, možda izbacivanjem gospodina Bernardića fizičara i sve ono znanje koji je SDP imao po tome je otišlo iz SDP-a, ali Hrvatska je suvlasnik NE Krško i zašto Hrvatska ne bi bila dio inicijative da se nuklearna energija prizna kao zelena energija i da onaj dio koji mi imamo i participiramo u Krškom nam se broji kao korištenje zelene energije. A isto tako da damo podršku ukoliko i na koji način će se balans energetski ostvariti da ostvarimo vrlo ambiciozne ciljeve koje je Europa postavila, a to je da smanjimo CO2 za 55% do 2030. odnosno da postanemo prvi kontinent koji je neutralan na emisije CO2. Tako da dežurni katastrofičar Grbin osim što je predviđao 400.000 manje radnih mjesta u ovoj krizi, sada isto tako pokušava stvoriti nervozu među građanima i oko nuklearne energije koje nema gdje ih je Vlada još jedanput samo poduprla da se u taksonomiji odnosno u klasifikaciji nuklearne energije ona podupre kao zelena energija i da se vrijedi njezino participiranje u doprinosu smanjenje CO2. Veliko pitanje bilo je pitanje proširenja i tu je bilo dosta rasprave, koliko Hrvatska štiti interese Hrvata u BiH, ako je to neko radio to ste onda i vi ministre i premijer i svi ostali u Vladi i upravo ako i dođe do reforme izbornog zakona to će doći radi angažmana Hrvatske i radi angažmana ove Vlade. Tako da isto tako prozivanje i za neke veleizdaje ili da mi želimo i štetimo hrvatskom interesu apsolutno ne stoje. To su ti izolacionistički želje da se Hrvatska unutar Unije izolira, ali da mi je vidjet tu vladu koliko bi milijardi eura izgubila, koliko bi Hrvatsku izolirala, koliko bi strane zemlje upozorile se da ne idu u Hrvatsku radi antivakserstva i cjepiva, koliko bi manje turista imali, koliko bi se loše živjelo. Lako je ovako iz oporbe, ali vjerujem da će građani to znati i procijeniti kao što su i do sada. Važna tema bila je ulazak i u Eurozonu, premijer je prije dva dana predstavio zakon o euru, nama ovdje u sabor doći će paket od 40-ak zakona i još 70 podzakonskih akata. Podsjetio bih da smo upravo u srpnju 2020. zbog toga što smo ušli u europski tečajni mehanizam 2 dobili potporu Europske centralne banke i 2 milijarde eura kredit swap-a. To je omogućilo Hrvatskoj tada 2020. da može dati 4.000 kuna potpore za zaštitu radnih mjesta. Istodobno kreditne agencije su vrlo jasno rekle da upravo ulazak u tečajni mehanizam 2 je faktor stabilizacije i da nam još i podižu kreditni rejting. Inflatorni učinak koje su osjetile zadnje zemlje bio je 0,2-0,4%, a puno se više osjetio povećanje plaća i standarda građana. Nema te zemlje koja je ušla u Eurozonu, a da značajno nije rastao standard građana i isto tako mi očekujemo od našeg ulaska u europsku zonu.

Tako da vaša, ne znam od kud dobivate informacije, ove su sa barometra, EUROBAROMETRA, trebali bi možda provjeriti bolje.

Kolega Milanović Litre je povrijedio čl. 238., dakle iznosi krive podatke upravo anketa koja je provedena i koju je potpredsjednik Europske komisije Dombrovskis pokazao da je u srpnju 2021. u odnosu na srpanj 2020. za 6 postotnih poena izašao odnosno veća potpora. A to da nemate potporu naroda, pa niste skupili potpise, da ste skupili, da je narod podupro skupili bi vi potpise, ovako niste e. Kolega Pavić je povrijedio čl. 238.

Vi ste fizičar i matematičar, kolega vjerojatno je to vama jasno, meni nije, pa onda možda smo mi i skupili dovoljno potpisa, ali vaš registar birača ne valja. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, poštovani zastupnik Bojan Glavašević. Premijer Plenković na političku je scenu došao s ugledom nekoga tko vanjsku i europsku politiku razumije i tko ima značajan utjecaj i u Europskom parlamentu i po hodnicima … [[Govornik se ne razumije]] i unutar Europske pučke stranke. U ovoj raspravi sigurno neću dovesti u pitanje njegovo znanje ni očitu strast prema ovim temama, ali smatram da moramo govoriti i dati ocjenu njegovoj uspješnosti i utjecaju. Evo nekoliko stvari koje premijer smatra uspjesima i dokazima utjecaja. Imenovanje bivše ministrice Pejčinović Burić za glavnu tajnicu Vijeća Europe, imenovanje Dubravke Šuice za potpredsjednicu Europske komisije, sredstava odobrena Hrvatskoj za oporavak od ekonomskih posljedica korona krize i potresa, hrvatsko predsjedanje EU pogotovo u kontekstu proširenja, pomoć BiH odnosno Hrvatima u BiH, ulazak u šengen. Ovo nije iscrpna lista, ovo su samo neke stvari. Da parafraziram Indexovog Ilka Ćimića prikladno u raspravi o HDZ-ovom premijeru krenimo redom. O Mariji Pejčinović Burić nakon njezinog izbora za glavnu tajnicu Vijeća Europe možemo reći samo jedno… Što je točno Hrvatska dobila s njom na čelu Vijeća Europe? Baš ništa. Vjerojatno isto ništa. Što je Vijeće Europe dobilo? Poslušnu apolitičnu birokratkinju koja savršeno odgovara ovom vremenu apolitičnog i birokratiziranog multilateralizma u Europi. Tko želi neka čestita. Dubravka Šuica je potpredsjednica Europske komisije, jedna od njih 8 s dubioznim …/Govornik govori na engleskom jeziku/…poslom bavljenja demokracijom i demografijom. Šuica pod sobom nema ni … [[Govornik se ne razumije]] niti joj odgovaraju neki drugi povjerenici. Nisam je čuo ni o Poljskoj, ni o Mađarskoj o vladavini prava i demokraciji recimo, nisam čuo ništa da je rekla o trendovima iseljavanja, niti o popisu stanovništva, možda nedavno i je, ali promaknulo mi je valjda u šumi drugih stvari, a nije da se nema o tim temama za reći nešto. Što se velikih novaca koje smo dobili tiče već je rečeno mnogo i zapravo glavni razlog što su nam uopće udjeljeni leži u činjenici da je Hrvatska nerazvijena i siromaštva, što je prepoznato i zato smo te novce dobili, ne zato što nam je premijer nekakav Henry Kissinger u janjećem krznu, al te novce dao je u ruke recimo Gabrijeli Žalac i sličnima, no to je već druga tema, ne možemo u to ulaziti ovdje. Predsjedanje unijom i proširenje danas je tek uspomena, a rezultati napora u proširenju su eto takvi da Makedonija i dalje ima sramotnu blokadu pregovora, Srbija ne da ne radi iskorake u usvajanju pravne stečevine i vrijednosti EU nego usvaja zakone koji idu u potpuno suprotnom smjeru i evociraju '90.-te. Kosovo i Albanija isto tapkaju na mjestu, a Crna Gora radi korake unazad. Zato dakako nije kriv Plenković, ali svjedoči o irelevantnosti napora u proširenju za vrijeme našeg predsjedanja. O BiH i Hrvatima u BiH danas smo čuli da u EU zapravo nema razumijevanja ni velikog interesa za Plenkovićeve pozicije i za pozicije naše vlade, dakle opet ćorak. Vidjet ćemo šta će biti na toj raspravi na nekom od idućih sastanaka Europskog vijeća ako ta tema uopće dođe na dnevni red. Kolega Grbin podsjetio je kako su Rumunjska i Bugarska još 2011. došle u fazu u kojoj smo mi sada i odonda se nisu pomaknule. Nećemo se baviti proricanjem budućnosti, ali i premijer je danas bio vrlo oprezan u procijeni dobivanja datuma za ulazak u šengen. U Europskom parlamentu slijedi rasprava o tome i možete biti sigurni da neće biti rasprave reda radi. O važnijim eu pitanjima premijer i ministri nisu bili jasni ni glasni, mi to vidimo iz dokumenata, ni o vladavini prava u Poljskoj i Mađarskoj, ni o razvojnoj suradnji s Rusijom i većoj podršci tamošnjem civilnom društvu, ni o zajedničkom europskom odgovoru na poskupljenje plina i inflaciju. Dakle, vrlo generalno se vijeće bavilo time, a potreban je snažan i jednoglasan odgovor. Toga nema jer podsjećam živimo u vremenu birokratiziranog i apolitičnog multilateralizma. Ova komisija je jedan od boljih dokaza, tužnijih, ali boljih nažalost u korist te teze. O migracijama je morao govoriti poprilično mekano jer znate nezgodno je pravdati se za snimke nasilja nad migrantima na našoj granici. To bi bilo naprosto nevjerodostojno. Umjesto svega toga ono čime su se Plenković i njegovi ministri najviše bavili i na čemu su najviše radili je izgradnja mita o svom uspjehu.

Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, poštovana zastupnica Katarina Peović. Ajmo se malo ne varat ovdje, pa malo prestat s nekom retorikom tuče prema HDZ-u, evo jedna pomirljiva ovako teza i prijedlog. Naime, kada opozicija napada HDZ sa argumentima kojima napada HDZ onda je prilično jasno, pogotovo za one koji su participirali nekad u vlasti da bi radili sve isto kao i HDZ, pogotovo kada govorimo znači o razlogu pada znači tog, te statistike odnosno te bolne statistike koju smo imali znači da imamo 400.000 ljudi manje. Znači do toga je došlo prije svega politikom u sferi radnog prava, a politika u sferi radnog prava od 2014. Milanovićevim Zakonom o radu nas je dovela već 10.g. stojimo na tom nepopularnom mjestu na prvom mjestu prekarnih Ugovora o radu. Ljudi koji su prekarno zaposleni, ljudi koji nemaju stalno radno mjesto znači koji su plaćeni i ovako i onako loše, koji ne znaju šta će bit sutra sa njihovim radnim mjestom ne mogu osigurati sebi stan, ne mogu imati obitelj, ne mogu planirati svoju budućnost i ti ljudi odlaze van. Ne znači da je HDZ napravio nešto dobro i da ga treba hvaliti, a ajmo bit pošteni, ajmo bit pošteni, u tim kritikama znači tko je tu kriv? Kriva je stvarno cijela struktura kojoj smo se mi prilagodili, na koju smo pristali i oni koji bi došli novi radili bi isto to, nažalost većina 99% opozicije, i mi se tako vrtimo u lošoj beskonačnoj budućnosti i neće biti bolje. Zato imam potrebu reći nešto o ovom izvješću o jednom simptomatičnom momentu koji stoji u ovom izvješću, a odnosi se na to da je naš premijer sudjelovao na panelu koji se zvalo „zapošljavanje i radna mjesta“ gdje je izrazio kaže se u izvješću podršku instrumentima i politikama EU koji su usmjereni na osnaživanje tržišta rada, zaštitu i kreiranje radnih mjesta. Slijedećeg dana naveo je da je sudjelovao na sastanku čelnika o socijalnim pitanjima gdje je održana rasprava o Europskom socijalnom modelu i provedbi Europskog stupa socijalnih prava. E sad pazite, znači Europski stup socijalnih prava se odnosi na dostojanstvene uvjete rada, dostojanstvenu plaću, socijalnu zaštitu, ukidanje agencijskog rada koji je označen kao izuzetno izrabljujući oblik rada. Kada, ovdje govorimo znači o Europskom stupu socijalnih prava, čovjek bi rekao da će se Plenković vjerojatno složiti s tim svim prijedlozima znači koji idu u smjeru zaštite radnika, ali pazite u svim drugim pitanjima Plenković i njegova vlada stvarno sluganski, tu se mogu ovaj čak i složiti s nekim ocjenama, slijede sve preporuke i sve direktive i poslušno sve preuzimaju i nema autonomnih politika, kakvog suverenizma, ništa od toga, ali kad je pitanje rada i radništva pazite tu je čak Plenković jako hrabar i suprotstavlja se nekim direktivama, znači tako smo i mi imali stajalište RH o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i vijeća o primjerenim minimalnim plaćama u EU koju je vlada donijela u prosincu 2020.g., inače ciljevi te predložene direktive su opet bili znači kao ovaj stup socijalnih prava u tom smislu, znači poboljšanje radnih uvjeta, osiguravanje da svi radnici u uniji imaju pristup odgovarajućoj zaštiti minimalne plaće u obliku zakonom propisane minimalne plaće ili plaće utvrđene kolektivnim ugovorima, što bi im trebalo omogućiti da pristojno žive gdje god radili. Naš znači cilj ove direktive je bio konkretno znači vrlo precizan. Prvo da države, dvije su stvari, znači da države članice zakonski propisanim minimalnim plaćama osiguraju minimalne plaće na odgovarajućoj razini prema referentnim vrijednostima uobičajenim na međunarodnoj razini i druga stvar znači da u svim državama članicama stopa pokrivenosti kolektivnim pregovorima bude na razini od najmanje 70% Nećete vjerovati vrlo oštar odgovor naše vlade, stav naše vlade je načelo ajmo reć pozitivan, ali zapravo nevoljko je bio pozitivan u svim ovim ovdje ključnim pitanjima, minimalnim plaćama i pokrivenosti kolektivnim pregovorima. Naime, vlada je u stajalištu odgovorila da je povećavanje standarda premreženosti kolektivnim ugovorima od 70% kaže se citiram ničim opravdan i previsok ideal, te da se radnicima što se tiče znači sindikalnog udruživanja mora citiram omogućiti da se sindikate ne udružuju jer je to isto načelo slobode udruživanja u sindikate. Prva stvar, moramo znati da je stajalište o stopi pokrivenosti kolektivnim pregovorima od najmanje 70% u ovakvom obliku posebno neprihvatljivo uzmemo li u obzir da je riječ o stopi pokrivenosti koja je i niža od stope pokrivenosti u najrazvijenijim zemljama. Recimo Austrija s kojom se volimo uspoređivati ima preko 90%, Nizozemska preko 70% itd., ali što je još bitnije Hrvatska je rapidno smanjila znači stopu premreženosti kolektivnim ugovorima i to zadnjih 20 godina za čak 19%, pa smo mi na izuzetno niskoj stopi prekrivenosti kolektivnim pregovorima od samo 45%, znači kolektivnim pregovorima se radnicima osiguravaju bolja radnička prava. Znači takav zabrinjavajući stav koji je izražen u tom predmetnom stajalištu glasi ovako, da je pokrivenost kolektivnim ugovorima, između ostaloga, kaže se, ovisi o volji radnika, citiram, za udruživanjem u sindikate, a osnovno načelo slobode udruživanja obuhvaća i pravo radnika da se u sindikat ne udruže, kraj citata. Znači tumačiti da se pravo radnika da se udružuje u sindikate smatra izborom, to vam je na razini toga da upozoravate roblje u robovlasničkim društvenim odnosima da može, isto tako, odabrati ne biti slobodno, je li, jer sloboda je nešto što se navodno odabire, znači sloboda radničkih udruživanja u sindikate i sloboda radničkih sindikalnih prava nije nešto što odabirete, znači to je naprosto nešto što je izboreno višestoljetnom radničkom i sindikalnom borbom i sad se vraćam na početak. Zanima me i trebalo bi pitati premijera da li je s obzirom da je u svim drugim pitanjima prilično servilan i poslušan što se tiče EU tamo, na tim sastancima i iznio ovo stajalište Hrvatske. Mislim, bojim se da je odgovor nije, a i ne znam šta bi bilo da je odgovorio nešto na tim sastancima jer naša, naš utjecaj u EU je ravan nuli. No, zato je važno, kolegice i kolege, da se svaki puta kada premijer počinje s onim uvodnim obraćanjem koje je počeo ovdje i danas, koje je više-manje, pa mogu reći i nema veze sa temom, odnosno izvješćem o održanim sastancima EU Vijeća jer čisto sumnjam da je na tim sastancima govorio o velikoj stopi rasta i o dobroj borbi s pandemijom i o dobrim socijalnim pravima koje, o kojima je ovdje danas govorio, ali je važno znači tome se suprotstaviti. Pa kad je danas rekao znači da smo imali rekordni rast od 16% u 2. i 3. kvartalu prošle godine, onda je zaboravio reći da smo prošle godine imali jedan od najnižih rasta odnosno pad od 8%, dok su drugi imali najviše znači 4-5% pada, što je razumljivo s obzirom na pandemiju, ali naš je pad bio rapidan, tako da on kaže da imamo rapidni uspon, onda možemo reći da taj uspon, naravno velik, s obzirom gdje smo bili, na kojoj niskoj ljestvici. Znači, mi imamo jedan od najnižih rasta BDP-a po glavi stanovnika u EU od 2020. g. od nas su samo niži rast imali Bugarska i Grčka, Hrvatski BDP per capita od 2011.-'20. narastao je samo 1182 eura, za primjer, recimo, usporedbu, mađarski je rastao 3576 eura, rumunjski 4529 eura, slovenski 4741 euro, slovački 3770 eura. Dakle, praktički, sve su usporedive, ajmo reći, zemlje imale najmanje duplo veći rast od nas i rast je bio naš duplo sporiji, totalno smo zaostajali, dakle u rastu BDP-a i nama ovdje dolazi premijer i govori mi imamo rapidno veliki rast. Onda se hvali da smo imali borbu protiv Covida, Hrvatska je 8., Hrvatska je 5. najgora zemlja u svijetu po smrtnosti na milijun stanovnika, socijalne naknada, Hrvatska je najgora, znači na 8. mjestu u EU prema broju ljudi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Kaže, mi smo spasili 700 tisuća radnih mjesta, mi imamo jednu od najnižih stopa zaposlenosti u Europi, prvi put imamo situaciju koju će generacije koje dolaze živjeti puno lošije od vlastitih roditelja, eto, po broju stanovnika smo došli na 1948. g.

Hvala lijepa poštovani predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Vidim da se ovaj val suverenizma širi u ovoj sabornici, čak i tamo gdje se ne bi nadali iz ovog prošlog izlaganja, evo, kolegice Peović, prošli petak BDP po glavi stanovnika nam u jednom danu u jednom trenutku narastao 1700 eura po glavi stanovnika, vidite, i čuda se događaju ponekad, ali samo onima koji ne prate situaciju i samo onima koji ne prate podatke i procjene koje objavljuje Državni zavod za statistiku. Glede Izvješća koje je danas pred nama, brojne teme su se obrađivale, ali jedna tema je prisutna stalno, to je epidemija koronavirusa.

Demografi nas već godinama upozoravaju, nema sluha, ljudi nam odlaze ne samo zato što su to nekakvi financijski, materijalni razlozi, nego isto tako, žele živjeti u uređenoj državi u kojoj stranačka podobnost neće biti preduvjet za posao već će se cijeniti znanje i stručnost i to je činjenica. To potvrđuju brojne analize i brojna istraživanja. No, želim se osvrnuti malo o nečemu što su već druge kolege govorile, a to je ovaj europski stup socijalnih prava koji je također, bio tema na jednom od sastanaka i taj stup socijalnih prava europskih se zasniva upravo na jednakim mogućnostima i ravnopravnom tržištu, pristupu tržištu rada. Kako to izgleda u Hrvatskoj najbolje znaju ljudi koji su se javljali na natječaje za nekakvu državnu službu, posao, u bilo kojoj od nekih institucija i često uz natječaj nedostaje samo fotografija. To je naša stvarnost nažalost i ljudi se ne javljaju jer jednostavno nemaju povjerenja da će se izabrati kandidat koji ima najbolje kvalifikacije i onaj koji je najstručniji jer uvijek je pitanje svih pitanja je li taj naš i to je tako neovisno o tome koja je stranka na vlasti. To je naša žalosna stvarnost. Moglo bi se reći da je princip isti, a sve ostalo su nijanse. Socijalna slika Hrvatske je uistinu porazna i broj stanovnika koji su u riziku od siromaštva raste iz godine u godinu, posebno je izražen kod onih starijih od 65.g. Sve države koje su ušle u EU su rapidno smanjile siromaštvo upravo u toj kategoriji osim Hrvatske, trenutno iznosi 31% Reći ću vam da je u Sloveniji recimo 19,4, Slovačka 9,5% i znači nije baš svugdje isto u državama koje su tranzicijske države kao Hrvatska. Najviše su ugroženi upravo oni koji žive u malim mjestima i u ruralnim područjima, znači odakle ja dolazim, moji su građani i činjenica je da je evo kada je na sastanku upravo bila tema Europskog stupa socijalnih prava onda je predsjednik vlade Andrej Plenković pozdravio činjenicu da su se čelnici susreli uživo, a ne video vezom i eto to piše u tom dokumentu o kojem mi danas raspravljamo jer očigledno i sam predsjednik vlade je svjestan kako se uistinu nema čime pohvaliti, pa je onda pozdravio činjenicu da je sastanak uživo jer jedino mu je to preostalo, ništa drugo nije ni imao. Isto tako u listopadu je bila tema cijena energenata, pa je premijer Plenković pozvao države članice da pruže kratkoročnu potporu najugroženijim potrošačima i zaštite kompanije, a što se radi ovdje, vidjet ćemo, pratimo, mi gledamo, razmotrit ćemo itd., ništa konkretno. Države uvode nultu stopu PDV-a, gdje smo mi, mi ne znamo, mi ćemo vidjet, mi ćemo izvijestiti. Pogledajte malo što rade Poljska, što rade neke druge države, gdje smo mi po tom pitanju, nema nas.

Evo ga, kolegice Vučemilović počeli ste svoje izlaganje iznenađeni suvereniznom na ljevici, pa ja evo iskoristit ću par minutu odnosno minutu koliko imam samo da vas uputim na to da se na ljevici već dugo vremena zapravo potpuno vidi besmislenost suverenizma na desnici. Zato što je nacionalizam koji je na desnici dominantan u potpunosti ignorantan prema nejednakom razvoju koji je temelj znači naše deprivacije u odnosu na centar Europe, to desnica najčešće ne prepoznaje niti ne razumije. Znači nismo mi ekonomski deprivilegirani zato što netko je zloban prema nama ili ne znam postoje neke zavjere i tajne sile koje su protiv nas nego uistinu znači bogatstvo centra Europe je povezano sa siromaštvom na periferiji Europe i da bismo mi zapravo bili siromašni oni moraju biti bogati i obrnuto, znači stvari su kao tip spojenih posuda i naša vlada uistinu, tu se mogu složiti, pristaje na tu utrku prema dnu i našu poziciju na periferiji jer više od toga i ne vidi jel, to je, to je njihov horizont i okvir očekivanja koji je njima sasvim dobar, oni jednostavno pristaju na to da mi idemo na nisku cijenu radne snage uslužne djelatnosti i da ukidamo svoju industriju.

Ja ću samo ponoviti da je meni drago da se ovaj virus suverenizma širi i drago mi je da i drugi gledaju na to, na određene situacije, pojave i kretanja na taj način. Isto tako moram naglasiti da nisam od onih koji smatraju da su neke teme ekskluzivno za ljevicu ili za desnicu, uvijek se gleda npr. da je zaštita okoliša nešto čime se bavi netko sa ljevog političkog spektra, a mislim da to ne može biti ekskluzivno pravo nijedne političke opcije zato što jednostavno to kao i zaštita hrvatskih nacionalnih interesa bi trebalo biti nešto što trebaju zastupati sve političke opcije. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Vučemilović, jutros ste na aktualnom prijepodnevu pitali ministra Marića upravo o mjerama koje planiraju poduzeti oko ove krize koja je nas našla cijeli svijet, pa tako i Hrvatsku. Mi smo kao i uvijek najviše pogođeni zbog naše ekonomije i zbog strukture ekonomije na koji način je strukturirana. Imamo primjere Poljske koja će od 1. veljače ukinuti praktički poreze na struju, plin, grijanje, pa čak i neke stvari koje će pomoći poljoprivrednicima njihovima kako bi omogućili što lakše radit, što lakše premošćavanje ove velike krize.

Ja na inflaciju upozoravam još od prošle godine i svi su mi rekli da pretjerujem, da ja dižem paniku bez veze, da napuhujem stvari, ali ta inflacija ide gore. Vidimo sada podatke za 12. mjesec i ne samo kod nas nego i u EU, cijene također rastu po dvoznamenkastim stopama i odgovorne vlade uistinu rade sve da pomognu svojim građanima. Moje pitanje je danas bilo u tom smjeru jer smatram da ovo više ne mogu izdržati građani jer plaće ne prate ovaj porast cijena i tu vlada kao odgovorna vlada mora nešto učiniti, a stižu mogućnosti, znači ne mogu se izgovarati na to Europska unija nam ne da, mi ne smijemo itd. Znači postoji mogućnost i ne samo nulte stope PDV-a nego isto tako i snižene, odnosno od 0 do 5% i mislim da je krajnje vrijeme da naš Ministar financija i ova Vlada nešto učine po tom pitanju. Poštovani zastupnica Karolina Vidović-Krišto. Izvolite. Dame i gospodo, ovo izvješće je beskorisno i jalovo baš kao što je i beskorisna i jalova politika ove Vlade. Ono doista podsjeća kako po poslovnom izričaju, ali i po nastupu premijera na komitetska izvješća iz 80-tih godina prošlog stoljeća koja su kao što je poznato bilo ubitačno dosadna i apsolutno neinformativna. Cilj tada kao i sada bio je stvoriti dojam da političko vodstvo nešto radi, da se trudi učiniti nešto dobro za svoj narod. To je na žalost laž. Naša Vlada ne radi za hrvatske građane, ni za hrvatsku državu. Naša Vlada radi za vladajuću strukturu, a protiv interesa običnog hrvatskog čovjeka. Jer ova Vlada radi i to otvoreno protivno Ugovoru o EU, te protivno temeljnim vrijednostima EU. Plenkovićeva Vlada krši načelo vladavine prava. Ona izravno blokira i upravlja radom DORH-a. Upravo taj utjecaj je uzročnik društvene nepravde i korupcije. Dokaz tomu je Izvješće Europske komisije koja testira Hrvatskoj najgore pravosuđe i najslabiju platežnu moć nakon Bugara. Slučajevi kao što su Borg, Krš Pađene, Croatia osiguranje, Uljanik ili zagrebački advent dokazuju da DORH štiti kriminal jer u navedenim slučajevima dokazi su javno dostupni ali odvjetništvo ništa ne poduzima. Svi smo vidjeli na slučaju ministrice Žalac da kriminal koji je očigledan DORH ne vidi. Ali kada je taj slučaj razmotrilo europsko tužiteljstvo odmah su zaključili da je taj slučaj otvoreni lopovluk. I možemo si mislit kako DORH djeluje u drugim slučajevima. On djeluje zaštitnički prema korupciji. Da budem potpuno jasna DORH promatra kako se krade novac i imovina hrvatskih građana te ništa ne poduzima. Mi smo svi vidjeli na slučaj bivšeg austrijskog kancelara kako se treba ponašati Državno odvjetništvo. Ono mora biti neovisno i dužno je postupati prema svakoj osobi neovisno o položaju ili imovinskom stanju. Upravo je neovisno pravosuđe temeljna europska vrijednost te preduvjet društvene pravde i dobrog života svih građana. Tu temeljnu vrijednost hrvatska Vlada sustavno krši ili možda bolje rečeno Vlada briše pod s pravosuđem kojega u potpunosti instrumentalizira u korist vladajućih uzurpatora. Naši građani imali bi duplo veća primanja i u Hrvatsku bi se Hrvati vraćali, a ne da bi bili prisiljeni napuštati svoju prelijepu Domovinu. A koliko je ova Vlada nesposobna i smušena govori i sljedeća nevjerojatna činjenica. Vlada je u Vijeću EU službeno predložila određene zaštitne odredbe koje su trebale zaštiti prava Hrvata u BiH. Na sjednici pak Vijeća usvojeni su zaključci, ali prijedlozi Hrvatske nisu usvojeni. Dakle, Hrvatska je nešto predložila a onda de facto glasovala protiv svojih vlastitih prijedloga. Jer da je hrvatski predstavnik samo dignuo svoju ručicu ti zaključci ne bi bili doneseni, jer u tom je tijelu propisano jednoglasno donošenje odluka. Ovo je dokaz nesposobnosti, ali i ponižavanja Hrvatske države od strane same hrvatske Vlade. Nešto predložiti i onda to ne zastupati to jest samo ponižavanje. Kada se tako ponašate onda vas nitko neće ni poštivati, ni uvažavati. Kada ovome dodamo da na računu imamo novce od EU, ali unatoč tome nismo obnovili ni jednu kuću ni u Zagrebu, ni u Banovini onda treba jasno i glavno reći Vlada kojom predsjeda Andrej Plenković je najnesposobnija Vlada u EU te glavni krivac za krizu u Hrvatskoj. Vi koji danas podržavate ovu Vladu, a sami ste svjesni da ovo što ja govorim utemeljeno i činjenično uskoro ćete se sramiti upravo te podrške i potpore koju ste ovoj Vladi davali. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Domagoja Hajdukovića.

Evo kolegice i kolege, istaknuo bih još nekoliko osobnih opservacija i ono što se dotiče moga rada u Saboru ili interesa kojeg možda nisam imao prilike spomenuti ranije. Prije svega dozvolite mi još jedanput i u osobno ime pohvalim praksu da se o sastancima Europskog vijeća češće razgovara u ovom Domu, jer to je prilika za otvoriti mnoge teme neke koje su vezane, neke koje su nevezane, neke na koje možemo utjecati, neke na koje ne možemo. Ne želim biti ničiji odvjetnik, ali svatko tko zna kakvi su mehanizmi odlučivanja u EU zna da kad netko nešto predloži tako da glasanje je nešto sasvim drugo. Ali dobro, nećemo se time baviti. To sad nije ni bitno. Educirati javnost možemo možda i nekim drugim putem, ali ono što je bitno da te teme otvaramo ovdje u Hrvatskom saboru, da informiramo zastupnike, onda i zainteresiranu javnost a da onda i sami možemo dati određene opservacije o stavovima koje Vlada zauzima i načinu na koji se ponaša u Uniji, odnosno u ovom slučaju u Vijeću EU. Nekoliko tema koje bih se želio dotaknuti, naravno pandemija je nešto što ne možemo izbjeći i pandemija je nešto što će definitivno dominirati još jedno vrijeme sastancima Europskog vijeća, nadajmo se ne još dugo. No sa nabavkom dovoljnih količina cjepiva sa manje-više koordiniranim zajedničkim odgovorom mislim da pandemiju, odnosno nadam se zaista i možemo pobijediti tim više što je i pandemija ukazala upravo na mnoge propuste koje još uvijek imamo u odgovoru na krizne situacije, a koje po pravilu supsidijarnosti su zapravo u nadležnosti zemalja članica tako da se nadam da će i ova pandemija zapravo i u vijeću uvjetovati više rasprava o tome zajedničke odgovore na neka pitanja koja možda jesu u nadležnosti država članica više koordiniramo i harmoniziramo kako nam se ne bi dogodilo odnosno početkom pandemije nestašica cjepiva, zatvaranja granica, poremećaj u lancu opskrbe itd. Druga stvar su apsolutno energenti. Dakle, Europa je ovisna o energentima, većina država članica uvozi energente koji su joj potrebni, ali i nešto što je kriza pokazala i što se najviše možda očitovalo baš u prošloj godini, a to je nedostatak čipova. Ako govorimo o digitalizaciji, ako govorimo o Europi koja treba maksimalno ulagati u digitalnu tranziciju što i je cilj EU i komisije predsjednice van der Leyen tada EU mora biti samodostatna što se čipova tiče ili najviše samodostatna koliko to može biti. Drago mi je da je to i Europska komisija prepoznala ali i države članice u ovom slučaju Hrvatska trebaju više poraditi na tome. Druge dvije teme koje ne možemo izbjeći svakako su regija i po meni istočno partnerstvo. Dakle, regija je nešto u čemu Hrvatska itekako ima interes zbog stabilizacije, zbog mjera, zbog svojih gospodarskih interesa, ali i zbog Hrvata koji žive u regiji prije svega u BiH gdje smo još uvijek jedan od konstitutivnih naroda. Ulazak regije što prije u EU mora biti naš strateški cilj i drago mi je da vlada i predsjednik vlade to stalno i opetovano ponavljaju na sastancima Vijeća Europe da se ta tema ne stavlja u zapećak ili mete pod tepih nego da je stalno na stolu. I zbog regije, ali kažem i zbog Hrvatske čiji je to nacionalni interes par exellence treba biti. Također istočno partnerstvo je tema koja nije dominirala toliko ovom raspravom ali ništa manje bitna tim više kada razgovaramo, a bilo je govora danas ovdje i o Ukrajini i o Bjelorusiji, o nestabilnosti na istočnim granicama. Istočno partnerstvo je nešto što ne smijemo zanemariti i ono što, na što bi volio imati odgovor, o tome smo već i raspravljali je koji bi bio naš stav o daljnjem proširenju unije. Shvaćamo kakva je atmosfera u uniji oko samog proširenja, no mi kao najnovija članica i barem ja osobno koji sam veliki zagovornik proširenja moramo imati na umu da i Ukrajina i Gruzija i Moldavija odnosno Moldova koje su do sada izrazile ambiciju predati u dogledno vrijeme zahtjeve za članstvom zaista pripadaju u kult kulturološke, gospodarske, geografski, dobro o Gruziji već možemo pričati geografski ali spadaju u europski krug i zapravo svaka reforma, svaki reformski pomak, svako primicanje nekim našim zajedničkim vrijednostima treba cijeniti i podržavati i poticati [[Upadica: Vrijeme.]] na primjeru prije svega jugoistočne Europe.

Kolegice i kolege, dakle pred nama je godišnje izvješće kao što je rečeno prije to jest po Zakonu o odnosima između vlade i Hrvatskoga sabora, ali kao što je i kolega Hajduković prije mene spomenuo činjenica jest da je ova vlada odnosno premijer uveo praksu da nakon svakoga vijeća ili kad se dogodi 2 ili 3 vijeća dođe u sabor i često o tome raspravlja. 2021. godina bila je geopolitički itekako vrlo zahtjevna i to se vidi iz sadržaja i ovog izvješća o sjednicama Europskoga vijeća. Sigurnosne teme su bile gotovo na svakome vijeću prisutne i ja ću se na tome malo više skoncentrirati. Naime, činjenica jest da živimo u svijetu koji se brzo mijenja, novi jedan poredak se organizira i on prilično se organizira oko jednog globalnog antagonizma između Amerike i Kine, dakle svojevrsni neki novi bipolarni svijet. Dakle, nije Europa više centar pa ako hoćete niti geopolitički centar svijeta. Danas 60% BDP-a se proizvodi u indopacifiku 2/5 stanovništva živi u toj regiji, međutim Europa naravno osjeća posljedice tog novog poretka i to se vidi u nekom novom pokušaju novog balansa snage. U Europi to se vidi i u ovoj eskalaciji tenzija između zapada i Ruske Federacije. Hrvatska mislim da je dobro učinila što je nastavila s tim kanalom dijaloga, što je ministar bio i u Moskvi, ali da je u taj dijalog ušla sa svojim naravno stavovima kao članica EU i NATO-a. Dakle, kad govorimo o EU i ovo je bilo prisutno na Europskim vijećima dakle ideja izgradnje jedne strateške autonomije, ali ne strateške autonomije koja bi bila nasuprot Americi ili neko udaljavanje od SAD-a nego u savezu s Amerikom. Dakle, to je taj zapadni zapravo savez kao jedan geopolitički koncept. U tom kontekstu novog svijeta koji se stvara, naravno za Hrvatsku je izuzetno važno, ne samo kao prioritet vlade, nego doista kao državni prioritet da ne ostane na nekoj periferiji tog novog uređenja na europskom kontinentu nego da se približi što je moguće više europskoj jezgri. I u tom kontekstu, tom geopolitičkom kontekstu trebamo gledati i po mom uvjerenju podržati ulazak i u eurozonu i u Schengenski prostor. Dakle, oni imaju naravno svoj značaj u smislu, ekonomskom smislu naravno svih ostalih dimenzija tih integracija, međutim oni imaju i taj malo dublji geopolitički značaj. U tom kontekstu da ne bi bili naravno osuđeni na neku periferiju onda nije nam u interesu da mi dugoročno budemo ti koji ćemo čuvati neku dugu granicu. Dakle to biti graničari stari u povijesti nam nije donijelo neke sreće i u tom kontekstu moramo gledati ideju europeizacije našeg susjedstva pa i politiku proširenja. Neće se to proširenje dogoditi preko noći, nema u ovom trenutku nekog konsenzusa unutar EU da se dogodi brzo proširenje u smislu uključivanja država i državnih struktura u EU.

Ono o čemu da ima govora i što po meni je realno, a i Hrvatska tu podupire i može i dalje na tom tragu raditi, kao što je bilo i za vrijeme Zagrebačkog summita tijekom predsjedanja 2020., a to je stvoriti konsenzus da se taj proces proširenja ne ugasi, da se on nastavi, možda modificiram, ali da se nastavi i da proširenje bude fokusirano na društva, dakle da u što većoj mogućoj mjeri društva tih zemalja tzv. Zapadnog Balkana integriramo kroz četiri temeljne slobode. Na taj način se proširuje taj prostor, a i mi smo sigurniji, a i mi onda odnosno ta ideja periferije se odmiče od nas prema istoku i na taj način mi osiguravamo naše geopolitičke interese.

Kolega Stier apsolutno se slažem sa vašim zadnjim argumentom i zadnjim dijelom vašeg ekspozea. Naime, u takvom slučaju moramo čuvati jasnu europsku alternativu odnosno europsku perspektivu za zemlje regije jel ako to ne radimo onda vam se dešavaju ovi mali šengeni i sl. što apsolutno te zemlje odvlači dalje od Europe. No, vaša diskusija me potaknula na nešto drugo, vi ste pričali o Europi odnosno o Uniji kao takvoj i njezinoj budućnosti, propustio sam spomenuti da još uvijek traje Konferencija o budućnosti Europe gdje su i naši građani pozvani reći što misle o budućnosti Europe i što od Europe u budućnosti očekuju. Pa sam htio iskoristiti samo i ovu priliku i pozvati ih da se uključe putem višejezične digitalne platforme mogu govoriti o tome koja su njihova očekivanja, što su Parlament i Komisija i Vijeće se obavezali uzeti u obzir. Hvala vam puno kolega Hajduković. Izabrana je nova predsjednica Europskoga parlamenta Roberta Metsola koja je u prvim njenim porukama bilo upravo budućnost Europe odnosno približavanje i europske politike građanima. I mislim da u tom kontekstu ne samo Europski parlament nego i mi pogotovo kao zastupnici u HS-u, evo i vi kao predsjednik Odbora za europske poslove i svi mi koji se bavimo i tim temama imamo i zadaću približiti te teme hrvatskim građanima. Mislim da ovakve rasprave upravo služe toj svrsi i naravno vaš poziv je ne samo legitiman nego mislim da je i oportun, da je koristan da što veći broj i naših hrvatskih građana se uključi u tu raspravu o budućnosti Europe. Kolega Stier, govoreći o perspektivi i budućnosti Europe možemo konstatirati da je Europa ustvari krhka iako smo do nedavno mogli tvrditi da je ekonomski jaka, vi ste sad kroz svoju raspravu i to doveli u pitanje apostrofirajući puno jače ekonomske sile s kojima moramo voditi utrku. A ono što znamo da je Europa još uvijek politički slaba i da ima jako mali broj čak i zajedničkih simbola. I u tom smislu ukoliko Europa želi utjecati na budućnost svijeta, a prije svega na vlastitu budućnost onda mora povući i neke drugačije poteze možda od onih na koje smo navikli gledati, a prije svega mislim da se mora vratiti onim vrijednostima na kojima je EU zasnovana i koje su promicali njeni osnivači. Pa me zanima, vidite li uopće prostor u ovoj diskusiji u raspravi o budućnosti Europe kao prostor gdje možemo reotvoriti i to pitanje vrijednosti? Da, evo spomenut ću kratko i ovaj prvi dio vašeg pitanja, dakle jesam spomenuo jedan svijet koji ide u smjeru nekog novog bipolarizma, ali naravno kada govorimo o SAD-u kao o jednoj globalnoj velesili vidite 1945. SAD je predstavljao sam 50% svjetskog BDP-a, to danas naravno više nije tako. Dakle, da bi sačuvao ako hoćete i tu prednost koju danas SAD ima on treba Europu, treba zbog toga što treba jak euro da bude uz dolar naravno dio koji će i dalje nastaviti kroz zapad i kroz zapadnu suradnju imati i tu ako hoćete prvu poziciju liderstva u međunarodnim odnosima, treba ako hoćete i u određenim obrambenim aspektima, dakle treba Europu. Ali ta Europa treba naravno biti takva da će biti samosvjesna i u tom kontekstu samosvjesna i svojih korijena.

Kolega Stier uvijek uživam u vašim geostrateškim analizama i naprosto na koji način mijenjate i nama ostalima paradigme. Meni ste promijenili upravo ovom i mislim da je to možda ključ glede proširenja, da idemo integrirati građane, a da će institucije doć jer jednom kad integriramo građane institucije će se povesti za njima. Tu mi je jako dobar primjer niste ga sad istaknuli, a istaknuli ste ga kad smo imali Konferenciju o budućnosti Europe primjer roaminga. Zašto ne bismo primjer toga da možemo telefonirati unutar Unije po cijenama koje plaćamo u Hrvatskoj proširili na cijeli Zapadni Balkan i mislim da je ta ideja i kolega Matsola i cijeli IPP jako dobro uvažio, a treba sada vidjeti možda još tko još slične takve inicijative. Ali bilo mi je to jako lijep primjer na koji način promjena te paradigme upravo na primjeru roaminga se ističe. Evo kada govorimo o romingu pojavila se ta ideja u kontekstu te inicijative otvorenog Balkana da nema rominga među državama koje bi ušle u takvu inicijativu, ali samo među njima, ne sa europskim jedinstvenim tržištem. Međutim, ukoliko npr. bi i BiH sutra bila u takvoj jednoj inicijativi zašto npr. ne bi imala roming kad bi se nazvala ne znam neka druga adresa telefon u Crnoj Gori ili u Srbiji, ali bi trebala plaćati kad bi se nazvalo RH. Dakle, trebamo integrirati društva i građane tih zemalja koje su danas u procesu kandidature za ulazak u EU što je više moguće i prije nego što same institucije pojedinačna rasprava poštovane zastupnice Marijane Petir.

Svakako je važno istaknuti na početku ove rasprave o sastancima sa Europskog vijeća da je važno da je Hrvatska članica EU, da sjedi za stolom za kojim se donose odluke, da ima utjecaj, da može adresirati svoja stajališta, da može poticati rasprave, delegirati teme koje su nam interesantne i da u tom ima itekako i uspjeha. Mnogo je tema koje su dominirale ovim sastancima vijeća, možda nekako u sjeni naših današnjih rasprava, ostala je tema migracija. Ono što je istaknuto u izvješću čini mi se važnim ovdje ponoviti da je i naša susjedna Slovenija istaknula kako je u stvari zahvaljujući naporima RH na vanjskoj granici EU pritisak ilegalnih migranata na slovensku granicu smanjen za 40% Dakle, taj podatak govori i mislim da je i odgovor svima onima koji sumnjaju u važnost projekta šengen koliko je važno da Hrvatska uđe u šengen za što je ispunila sve uvjete, ali isto tako da ne ostanemo na toj poziciji već da pomognemo i našim susjedima da kroz aktivnosti koje provode zadovolje sve potrebne uvjete i da se proširenje EU dogodi i prema BiH i prema drugim državama bivše Jugoslavije, a posebno tu želim istaknuti Makedoniju za koju mislim da upravo mi kao Hrvati i naša država mogu imati najviše razumijevanja iz tog razloga što je riječ o državi koja je nepravedno stavljena u čekaonicu već gotovo 15.g. i evo i sa ove govornice želim uputiti jasnu i javnu podršku makedonskim nastojanjima da se njihovi pregovori napokon usmjere u jednom pravom smjeru i da se građanima Makedonije omogući prosperitet koji zaslužuju. Ako je ikome stalo do BiH, do njihovog napretka ne samo zbog toga što u BiH žive Hrvati već i zbog toga što je BiH naš prvi susjed s kojim imamo najdužu granicu, onda je to svakako Hrvatska i Hrvatska je to pokazala nebrojeno puta i zbog toga čude rasprave koje smo danas ovdje mogli slušati, a koje čak idu u jednom mogla bih reći pogrešnom smjeru gdje se spočitava da ti napori koje je Hrvatska uložila kako bi pomogla BiH posebice hrvatskom narodu u BiH nisu dostatni, nisu zadovoljavajući. Ja se sjećam trenutka u Europskom parlamentu kad je upravo sadašnji premijer koji je tada bio hrvatski europarlamentarac zajedno sa svima nama pomogao BiH da pokrene svoj kandidacijski postupak i da im se uruči upitnik. Dakle, nije dobro ovdje iznositi neistine, posebno kad ih se iznosi zlonamjerno. Također ako je ikome stalo da se pronađu nestali, da se razriješi pitanje položaja hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, ali i da se riješi pitanje spornog zakona o kojem sam već više puta govorila, a riječ je o zakonu kojim si je Srbija uzela ovlasti malog Haga onda je to svakako Hrvatska, ali treba imati na umu da neki potezi koji su se vukli u prošlosti nisu bili dobri i ponovit ću da u vrijeme kad smo mi bili na potezu, kad smo mogli utjecati na mjerila koja će biti ugrađena za otvaranje pregovaračkih poglavlja nije bilo volje od tadašnjih vlada, a to nije ova vlada, da se ta mjerila ugrade. Dakle, ono što sada preostaje jesu pregovori koji ponekad nisu laki, no Hrvatska kao država članica ima instrumente u svojim rukama i vjerujem da će se vodeći interesima i naše države, ali i Hrvata koji žive u Srbiji usmjeriti za traženje najboljih mogućih rješenja.

Poštovana kolegice Petir, dotaknuli ste se jedne važne teme na samom početku izlaganja, a to je pitanje migracija o kojem u principu mi razmišljamo uglavnom u kontekstu vanjskih granica kad kažemo migracije, migranti i tako jel onda mislimo na sve ovo što se događa tamo negdje na granici sa Bjelorusijom ili ovdje kod nas na granici sa BiH, no ne smijemo mi zanemariti i migracije unutar EU bez obzira što sloboda kretanja radne snage je jedan od stupova na kojima EU počiva. To je nešto što se jako negativno odrazilo ovdje kod nas i popis stanovništva je to najbolje pokazao, a najugroženiji su upravo ove istočne slavonske županije, Sisačko-moslavačka županija odakle vi dolazite i to su možda problemi s kojima bi se isto trebali konačno suočiti. Hvala vam lijepo kolegice Vučemilović, itekako se suočavamo sa realnošću. Pitanje popisa stanovništva koje je pokazalo smanjenje broja stanovnika, a koje je uvjetovano i ovim što ste vi rekli slobodom kretanja ulaskom Hrvatske u EU i povećanjem brojem iseljenika, ali i velikom razlikom između broja umrlih i broja novorođenih stanovnika Hrvatske je nešto nije nastalo preko noći, što traje dugi niz godina, a tu moramo dodati i za Vukovarsko-srijemsku i za Sisačko-moslavačku županiju posljedice Domovinskog rata jer od tad je ustvari krenuo pad broja stanovnika i on se samo nastavio. Nas ti brojevi trebaju upozoriti, usmjeriti u onom smjeru kako tu situaciju i te negativne trendove preokrenuti, prije svega zaustaviti, a potom preokrenuti u pozitivne i u tom smislu trebamo tražiti mjere [[Upadica: Vrijeme.]] za koje mislim da u suglasju i sa našim stručnjacima ali i na bazi dobrih primjera i praksi drugih država možemo pronaći.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre sa suradnicima prije nekoliko mjeseci bio sam jedan od supotpisnika otvorenog pisma potpore Poljskoj oko hibridnog rata koji se vodi od strane bjeloruske diktatorske vlasti. U ovom izvješću se to spomenulo nekoliko puta, ali evo imam potrebu to pismo ovdje javno pročitati, smatram da je to još uvijek relevantno. U ovom trenutku dok Poljska brani istočnu granicu EU od ilegalne migracije i suočava se s hibridnim ratom koji protiv Europe vodi režim Aleksandra Lukašenka manipulirajući pri tom teškim sudbinama želim ovim otvorenim pismom izraziti svoju potporu Poljacima. Već dulje vrijeme naime svjedoci smo snažnog pritiska na poljske institucije, pritisaka koji dolaze iz Bruxellesa. Tijela EU utemeljena kako bi promicala interese naroda koji čine europsku zajednicu sada se nažalost iskorištava kao sredstvo napada na jednu državu članicu i njezinu demokratski izabranu vlast. Doista ne mogu se oteti dojmu da su Europski parlament, Europska komisija te na posljetku i Europski sud za ljudska prava postali oruđe u rukama onih koji se žele politički i ideološki obračunati s vladom u Varšavi koju provodi stranka Pravo i pravda. Poljsku se vladu napada zbog njezine reforme pravosudnog sektora, pri tom se ne želi uzeti u obzir kako Pravo i pravda pokušava reformirati korumpirano i neučinkovito pravosuđe koje je pod moćnim utjecajem postkomunističkih lobija. Riječ je o problemu koje muči i druge bivše komunističke države pa tako i Hrvatsku. Ne dajem si tu slobodu tvrditi kako poljska vlada provodi reformu pravosuđa bez ikakvih pogrešaka. Smatram međutim da kao vlast s demokratskim legitimitetom ona ima pravo tu reformu realizirati bez uplitanja institucija unije. To je uostalom i zajamčeno dokumentima EU koji ne daju jurisdikciju nad pravosuđem zemalja članica, članicama tijelima EU. Istovremeno tvrdi se kako Poljska ugrožava neovisnost pravosuđa no za tu tvrdnju nije ponuđen ni jedan pravi dokaz. Važno je primijetiti u svojoj reformi Varšava rabi modelska rješenja koja već postoje u drugim zapadnim demokracijama poput Njemačke ili Španjolske. Ta se rješenja međutim problematiziraju samo kada iz rabi Poljska. Želim ovim otvorenim pismom pružiti potporu Poljacima i demokratskoj vlasti koja ih predstavlja. Poštujem činjenicu da poljska vlada unatoč svim pritiscima ne želi odustati od svojeg programa. Zbog predanosti tom programu vlada u Varšavi trenutno plaća pravno kontroverzne novčane kazne i još uvijek ne dobiva dogovoreni novac iz Fonda za oporavak EU koji joj pripada što sve smatram potpuno neprihvatljivim. Posebice je to neprihvatljivo sada u situaciji gdje je Poljska zajedno s Baltičkim državama postala štit koji brani ujedinjenu Europu od nasrtaja hibridnog rata. Želim podržati Poljsku u ovom trenutku jer smatram kako je treba podržavati svatko tko bez obzira na svoja politička uvjerenja vjeruje u demokratska načela solidarnosti i nacionalne suverenosti, decentralizacije, slobode mišljenja i slobode općenito. Kao građani Hrvatske, države koja je svoju slobodu izborila uz teške žrtve svjesni smo važnosti te vrednote baš kao i Poljaci čija je privrženost vlastitoj slobodi svojedobno pokrenula događaje koji su doveli do pada komunizma u Europi. Svojim potpisom pridružujem se potpori koji su Poljskoj u zadnje vrijeme pružili i brojni intelektualci ujedinjene Europe ističući kako će borba koju vodi Poljska odlučiti o budućnosti EU i ustroju te zajednice naroda. Stavljam taj potpis i zato što vjerujem u EU koja čvrsto stoji upravo na temeljima spomenutih vrijednosti onako kako su to zamislili njezini utemeljitelji poštujući suverenost i autonomiju svojih članica. To je zajednica u kojoj sve članice međusobno pomažu ne dovodeći u pitanje neotuđivo pravo svake države da stvara onakvo društvo kakvo žele njezini građani. Postavljam dakle pitanje je li doista potrebno da se osim sa istoka Poljsku u ovom trenutku napada i sa zapada?

Poštovani kolega Milanović Litre mi svaki tjedan ovdje u Hrvatskom saboru se nešto usklađujemo sa europskim zakonodavstvom, dosta radimo na tome. Direktive često prepišemo a da ne razmišljamo o tome kako bi ih možda mogli primijeniti uvažavajući hrvatske specifičnosti a na jednom od sastanaka je predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo kako Hrvatska poštuje primat europskog prava bez obzira što su njemački i poljski Ustavni sud, a evo sada i rumunjski Ustavni sud je osporio i drugu presudu Europskog suda pravde i ustvrdio da njihovi suci trebaju staviti domaći zakon na prvo mjesto. Pa me sad zanima jesmo mi u jednoj EU, a Nijemci, Poljaci i Rumunji u drugoj?

Koliko mi imamo suverenu vlast toliko će biti suvereni naši zakoni i sve odluke koje mi donosimo. Ukoliko imamo vlast koja se dodvorava nekome i koja želi od nekoga dobiti ja bih rekao blagonaklonost, onda će sigurno izostati ta suverenost koja je nama potrebna u Hrvatskoj. Možemo to vidjeti po primjerima vladavine prava. Ako pogledamo izvješća vladavine prava od strane EU između spornih hajmo reći Poljske i Mađarske, pa čak i Slovenije u posljednje vrijeme koja se spominje Hrvatska nije ništa bolja od tih država. Ne kritizira ju se zato što HDZ jako dobro surađuje sa vrhom EU, Europskog parlamenta, Vijeća i ostalih institucija unutar EU. A sad je pitanje da li rade u korist hrvatskih građana ili rade u svoju osobnu korist i za svoju osobnu promidžbu određenih političkih aktera. Uvaženi kolega kada je bilo na dnevnom redu pitanje Poljske i naš premijer se udostojio dati svoje mišljenje. Doduše teško je reći je li to mišljenje ili nekakav načelni stav budući da nikada ne ide u meritum, ali iz toga možemo iščitati barem prema ovom dokumentu kojeg smo dobili da je on rekao kako se radi o složenom i krajnje osjetljivom pravnom pitanju odnosa nacionalnih i europskog pravnog poretka. Vjerojatno nacionalnih država. Hrvatska tu je istaknuo pošto je primat europskog prava i u postupku postupanja u EU promijenilo je zbog toga neke odredbe hrvatskog Ustava. Ako imamo u vidu da je Poljska suprotno tome naglašavala da je Ustav ipak krovni dokument na koji ne može utjecati čak i EU u nekim stvarima kako biste vi protumačili ovakav stav premijera Plenkovića i kakve on posljedice po vama ima po hrvatsku politiku i njezinu suvremenost u okviru europskog: Da, pa ja bih rekao da je pitanje odnosno taj cijeli kompleks jedan možda čak najaktualnijih s obzirom da smo imali jednu referendumsku inicijativu iza nas očekujemo sad predaju potpisa vaših. Hrvatski Ustav se mijenjao zadnji put kada je trebalo ulaziti u EU, onda nije bilo problema, nije bilo problema dignuti zajedno ruku sa kolegama iz SDP-a. Svi smo bili sretni, presretni. Jedan glas protiv je bio u Hrvatskom saboru oko izmjene toga i to je možda suština svega. Kad je njima povoljno učinit će sve da ostvare svoje ciljeve bilo oni privatni, a većinom jesu privatni a ne državni, ali i to je problem. Problem je manjak direktne demokracije u Hrvatskoj koju vladajući ne žele. Što se tiče gospodina Plenkovića i njegovih odgovora, pa valjda smo se već svi navikli da ne očekujemo izravan odgovor na izravno pitanje. Dotakli ste se jednog dosta kompleksnog pitanja a to je primata prava EU nad nacionalnim pravom. I ako EU to nije riješila na način da oni koji pristupaju ili oni koji tvore znaju unaprijed odgovor onda je napravila jako veliki promašaj i zbog toga će se jednog dana vjerojatno i raspasti. Po mom mišljenju dakle ono što je u ovlastima i što smo prenijeli jedan dio suvereniteta našeg jesmo prenijeli na EU i primat europskog prava ono što su nacionalne teme primat nacionalnog prava. Dakle, ja želim da kao građanin EU znat koja jednaka prava kao u Hrvatskoj mogu očekivati u drugim državama članicama EU. A na kraju je uvijek jedno primat nacionalnog prava je uvijek jedan, a to je kada želite, kada više ne možete trpiti primat europskog prava na nacionalno, raspišite referendum, izađite u Eu imat ćete potpuno nacionalno pravo kad ostavinsku raspravu provedete kao Velika Britanija. Zamijenio sam zbog ministarstva. Uglavnom ovako. Ja se donekle i slažem sa vama. Smatram da neki temelji moraju biti za sve članice države EU i ti temelji se moraju jasno znati i moraju se znati unaprijed. Uzmimo na primjer euro zone čiji su se uvjeti mijenjali kroz godine. Mi smo nešto potpisali kad smo prihvatili ulazak u euro zonu. Ono se do tada nekoliko puta promijenilo. To su sve problemi sa kojima se mi moramo nositi, jer EU isto tako mora biti fleksibilna, mora se prilagođavati onom vremenu u kojem se nalazi. Ali mora imati u vidu da svaka država članica je zasebna članica koja ima u interesu prije svega svoje građane. A u onom trenutku kada institucije počnu raditi protiv svojih država članica onda to postane problem, a smatram da e upravo to u Poljskoj sada radi.

Pa evo zadovoljstvo je još jednom ponoviti da možemo imati raspravu o europskim temama i kao što je zaključak Odbora za europske poslove bio da je ovo dobra praksa koja vjerujem da će svi premijeri slijedit. U raspravi u ime kluba sam dao opći pogled na sva europska vijeća koji su bili, a tu bi se u pojedinačnoj raspravi htio na nekoliko tema koncentrirati, prvenstveno na ono Europsko vijeće koje je bilo u Portu odnosno sastanak na visokoj razini povodom Europskog stupa socijalnih prava kao i isto tako sastanak na visokoj razini u Glasgowu povodom COP26 Konferencije o klimatskim promjenama. Dakle, ono što je u Portu bilo vrlo značajno da svi premijeri EU bez obzira na svu ovu krizu jasno daju značaj i potporu Europskom stupu socijalnih prava. Europski stup socijalnih prava čini 20 načela koja treba proizvesti u uredbe direktive, … u Gothenburgu osobno sam bio s premijerom Plenkovićem tamo, a sadrže tri poglavlja jednake mogućnosti, pristup tržištu rada, pravedni uvjeti rada te socijalna zaštita i uključivost. Kada govorimo o svim tim aspektima još jedanput ću ponoviti 12,5 milijardi kuna, 700.000 radnih mjesta, potpore za one koji su slabo uključivi na tržištu rada, tu prvenstveno mislimo na žene 2 milijarde kuna za preko 30.000 žena koja smo uključili u ruralnim područjima u tržište rada. Mladi, potpore za samozapošljavanje, to mi je izuzetno drago da smo utrostručili broj mladih koji otvaraju vlastite tvrtke. Potpore Startup sceni i isto tako da imamo već nekoliko jednoroga odnosno tvrtki koje vrijede više od milijarde eura dovoljno govori da je Hrvatska IT industrija itekako značajna. Žao mi je da nema kolege Piletića i njegovi napori u Novskoj da gaming industrija tamo ojača su itekako bi. Potpore starijim sugrađanima, mirovine su rasle 18%, 20% najniže i dalje smatramo da su one niske, ali značajno je ubrzavanje njihovog povećanja u odnosu na prethodna razdoblja kad su bile druge vlade. Za sve to za potporu Europskog stupa socijalnih prava imamo i Europski socijalni fond unutar kojeg su većina od ovih aktivnosti financirana. Još bi nadodao produljeni rad vrtića ili izgradnja 200 vrtića šta smo imali kao i STEM odnosno rad s mladima u STEM području. Sutra ćemo imati i cijeli paket socijalnih zakona unutar kojih će se i dić rodiljne naknade s 2.600 na 7.500 kuna, a ono što mi je izuzetno drago da u Portu lansiran jamstvo za djecu, posebice što je to feil na kojem su radile dvije naše predstavnice u Europskoj komisiji, potpredsjednica Komisije Dubravka Šuica i direktorica za socijalna pitanja Katarina Ivanković Kneživić kojima su se premijeri obvezali da će svako dijete imat pristup predškolskom odgoju, jedan topli obrok, zdravstvenoj skrbi i adekvatnom smještaju. Time smo ušli u kategoriju najviših zemalja koje osiguravaju upravo to za svako dijete. Još bih se na kraju osvrnuo na COP26 sastanak gdje sam i osobno bio sa kolegom Ćelićem u parlamentarnoj dimenziji, tu je bilo itekako vidjeti zadovoljstvo da EU i sastanak na vrhu je preuzeo apsolutno liedership odnosno vodstvo ostalih zemalja, da smo uspjeli dobiti da se Kina, Indija i SAD obvežu na neutralnost emisija stakleničkih plinova. Nažalost, nije dosegnut konsenzus oko ugljena, ali … da je premijer Plenković najavio da će od 2023. napuštati tehnologije ugljena u Hrvatskoj, ali i da ćemo u sklopu borbe sa klimatskim promjenama zaštiti trećinu Jadrana koji je pod hrvatskom jurisdikcijom.

Naravno uvodno moram napomenuti da sam dirnuta time dok se većina građana Hrvatske bori za energetsko preživljavanje, vi se fokusirate na ekološke teme. Meni je ekologija i znanstveno doista bliska, međutim bilo bi korisno da ste barem dio i ključni dio svoga vremena prvo osigurali da građani RH uopće prežive ovu energetsku krizu, a onda se nastavili baviti ovim bjelosvjetskim temama. Spominjete i socijalu, a sutra nas čeka težak razgovor o paketu socijalnih zakona koji nedvosmisleno osudila gotovo cijela struka, tako da bi bolje bilo da prešutite to da ih donosite nego da se time hvalite. Ali ja ću vas pitati nešto drugo, ovdje se govorilo, a nismo čuli hrvatski stav o Europskom okviru za digitalni identitet i promicanju stvaranja najsuvremenijeg europskog eko sustava miročipova u cijelom vrijednosnom lancu te izgradnje dodatne otpornosti, što to znači i kakav Hrvatska ima stav prema tome? Pa kolegice Selak Raspudić obično ste aktivni ali danas vas nije bilo u sabornici, da ste bili i slušali moja nekoliko izlaganja vidjeli bi da sam se u ime kluba gotovo pet, šest minuta koncentrirao upravo na pitanje energetike i na ono što je premijer isto tako istaknuo da ko što se uredbom Vlade znalo regulirati cijena benzina da će se isto tako kroz i poreznu akciju i vaučere za one socijalno isključene i kroz toga da će se trošak prebaciti većinom na distributera odnosno HEP probati ublažiti ta kriza, tako da mi je žao da taj dio niste slušali.

Još sam bolje od toga, mislim da vi meni ne možete brojati, a ja vama mogu koliko sam bila prisutna na sjednicama u odnosu na vas. A mnogo bolje od toga sam pročitala što ste točno po pitanju energetske krizi učinili u sklopu Europskog vijeća, o čemu ću upravo i govoriti u svojoj raspravi, nadam se da ćete slušati. Poštovani kolega Paviću, govorili ste o europskom programu znači stupa socijalnih prava o kojem sam i ja govorila i drago mi je da ste otvorili tu temu zato što recimo u Hrvatskoj 31% starijih od 65.g. je u riziku od siromaštva. To vam je podatak eurostata. 423.451 umirovljenik ima mirovinu manju od 2.500 kuna.

Šta je to Hrvatska iz programa europskog primijenila mene interesira kad su to brojke koje rastu iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec, kako mi to primjenjujemo taj Europski stup ako nam te brojke rastu? Pa kolegice Vučemilović, brojke se mogu na različite načine tumačiti, treba cjelovito gledat. Evo ja sam baš pripremajući se za ovu raspravu isprintao izvješće britanskog parlamenta od 26.10.2021. koji govori da 2% građana Velike Britanije ne da je ugroženo od siromaštva već da je u siromaštvu. Na koji način se Hrvatska bori? Pa upravo europskim sredstvima, upravo programima koje sam rekao.

Kolega Pavić, spomenuli ste Europski socijalni stup i paket zapravo europskih direktiva koje naravno nisu uredbe, ne primjenjuju se automatski, ali kasnije ih moramo to isplanirat odnosno implementirati tu donošenjem naših nacionalnih zakona. To me dovodi do one rasprave o tome kakvo je pravno uređenje, pa da ne bi ostalo možda nejasno. Naravno, naš ustav jest temeljni akt RH, al sam ustav onda ima posebnu glavu baš u EU, u europskome pravu, a on se referira opet na čl. 141. koji je bio i tamo i prije te reforme ustava koji kaže da su međunarodni ugovori na snazi iznad zakona. Osim naravno ustava, al to sam ustav kaže da su međunarodni ugovori iznad nacionalnih zakona i u tome zato nema nikakvih problema u primjene niti uredbe niti direktive EU, sve je u skladu sa ustavom. Hvala lijepa kolega Stier. Pa mislim da ste vrlo citirajući ustav jasno dali do znanja preuzimanjem acquisa odnosno zakonodavstva EU, prilagodio se i ustav, jasno se zna unutar kojih sektora i domena imamo upliv europskog zakonodavstva, jasno se zna unutar kojih imamo direktive odnosno da ih se primjenjuje i jasno se zna recimo poput zdravstva gdje uopće to nije pitanje zajedničke politike i da se sad recimo pogotovo u ovoj covid krizi gleda na koji način stvorit zdravstvenu uniju, ne da EU nama nešto propisuje kakav treba zdravstveni sustav već da zdravstveni sustavi međusobni koordiniraju borbu sa pandemijom. Prije je bio isto taj članak ustava 141. u prethodnoj vezi 143. ako se ne varam. Prema tome, vrlo su jasna razgraničenja onaj ko čita koji dio pokriva nacionalno zakonodavstvo, koji dio pokriva europsko zakonodavstvo i u kojim temama koji zakonodavstvo ima primat. Njega nema, gubi pravo.

Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Evo već skoro 5 sati traje rasprava o izvješću predsjednika vlade o održanim sjednicama Europskog vijeća koja je već praksa uspostavljena otkada je premijer Andrej Plenković, vrlo dobro se sjećamo kako je to bilo ranije i da je praktično ova tema jednom godišnje dolazila na raspravu u HS. Kroz raspravu nakon svakog europskog vijeća kudikamo se i mi kao zastupnici, a i cjelokupna javnost senzibilizira sa temama koje jesu važne i prevažne za život u Hrvatskoj. Ono što iz ovog izvješća se da iščitati, a što je posebno važno za Hrvatsku to su teme koje smo i mi ovdje u HS i u političkom prostoru Hrvatske stalno naglašavali, a to je tema koja je i dominirala gotovo svakim sastankom Europskog vijeća jest borba protiv pandemije Covid-19. I upravo na jednom od tih vijeća u svibnju čini mi se utvrđeno je i potreba uvođenja Covid potvrda u pravni sustav pojedine države članice kako bi se efektivno mogli boriti, efikasno mogli boriti protiv, protiv pandemije. I jasno je da su se Covid potvrde pokazale kao jedan od načina mjera kako suzbijati, suzbijati epidemiju na području pojedinih država, a u tom aspektu ja promatram i ono što se događa posebno u Hrvatskoj, da u to vrijeme dok bilježimo i borimo se protiv epidemije Hrvatska vrlo učinkovito čuva vlastito gospodarstvo.

Ono što se želi, čime se želi umanjiti takav, takav rast BDP-a u Hrvatskoj, rast hrvatskog gospodarstva uporno se ponavlja kako Hrvatska je godinu dana prije i rasla najviše pa je onda i logično da je ovaj u ovoj godini odmah nakon one krizne 2020. njeno gospodarstvo raslo značajno brže s čime bi se mogao služiti kada ne bi prema podacima Eurostata u takvoj …/nerazumljivo/… takvim pokazateljima hrvatsko gospodarstvo već na kraju trećeg kvartala 2021. bilo za 1,5% više nego ukupni BDP Hrvatske na kraju trećeg kvartala i 2019. godine. To ocjenjujem vrlo, vrlo važnim i zbog činjenice da je prosjek država članica EU u 2020. godini rast BDP-a na 4%, Hrvatska je na 10,7% čime želim posebno iskazati dakle da uz u godini u kojoj se borimo sa najvećom zdravstvenom krizom u posljednjih 100 godina hrvatsko gospodarstvo zahvaljujući brojnim mjerama stožera i vlade raste po stopama koje sam maloprije spomenuo. Stoga moram reći da su sve ove kritike, opaske da ne kažem inicijative koje su išle ka, ka rušenju stožera, rušenju mjera, rušenju Covid potvrda po meni neprihvatljive i mislim da promatrajući što rade i druge demokratske države članice EU kako i na koji način pristupaju borbi protiv epidemije naš pristup, naše ponašanje je više nego, više nego prihvatljivo.

Kolega Bačić valjda mislite na ove inicijative poput naše koje su na vrijeme uvidjele ono što sada priznaje sve veći broj zemalja svijeta i EU, a to je da su Covid potvrde potpuno besmislene pa biste možda o njihovoj učinkovitosti mogli razgovarati s Velikom Britanijom, Španjolskom ili Izraelom koji su ih proglasili besmislenima i sada ih ukidaju. Međutim, ja ću vas pitati nešto drugo kada ste već načeli temu pandemije, a tiče se ovog izvješća o kojem baš i niste govorili ne znam možda vam je bilo dosadno kao što je premijeru bio dosadan aktualni sat koji je on učinio dosadnim jer nije davao odgovore na pitanja što je bilo vrlo predvidljivo. Pitat ću vas o zdravstvenoj uniji koja se najavljuje unutar ovog izvješća. Što bi to uključivalo po vama, bi li recimo ta zdravstvena unija pretpostavljala da će se na razini EU odlučiti o obveznom cijepljenju za sve zemlje članice ili o obveznom uvođenju Covid potvrde u nekoj budućnosti za sve zemlje članice ili ipak mislite da bi Hrvatska o tome smjela sama odlučivati? Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Selak Raspudić, nisam govorio o ostalim temama koje obuhvaćene u ovom izvješću, govorio sam upravo o onoj temi koja mislim da je obilježila cjelokupni rad Europskog vijeća u prošloj godini, ne samo Europskog vijeća nego što je meni, to je jako važno, rad Hrvatskog sabora, rad hrvatske Vlade. I u tom kontekstu vaše zalaganje za ukidanje Covid potvrda koje predlažete i za koje ste i pokrenuli inicijativu oko raspisivanja referenduma za mene apsolutno neprihvatljivo jer kao što vidite da je, da je smrtnost u državama članicama EU upravo obrnuto proporcionalna procijepljenosti stanovništva u pojedinoj državi članici EU.

Pa kolega Bačić nema veze što piše da će se tek raspraviti ili što još nije tema, vi valjda imate stav i mišljenje, ne trebate čekati EU da vam se tamo kaže kakav ćete stav donijeti u svoju zemlju nego ga možete i sami naglasiti, a možda ukoliko ste dovoljno odvažni i usmjeriti ostale glave unutar EU da podijele vaš stav. Dakle, očekujem od onoga tko trenutno upravlja Hrvatskom da zna odgovor na pitanje treba li cijepljenje biti obvezno u nekoj budućoj pandemiji ili u ovoj ako se nastavi na razini cijele EU, isto tako i Covid potvrde. Žao mi je što se ne usudite ili ne znate dati odgovor na to pitanje, ali to dosta govori o vašim kapacitetima upravljanja ovom zemljom, srećom oni su i onako na zalasku. Ja ću se fokusirati upravo na ovaj dokument, čini mi se da je on u mnogim svojim ključnim segmentima danas preskočen budući da imam tu navadu da čitam tekstove koji nam dolaze na dnevni red u HS učinila sam to i ovaj put i pronašla mnogo zanimljivih stvari o kojima mislim da trebamo razgovarati. Jedna od njih je ono što se trenutno događa s eurom i tu se ističe, vezano za međunarodnu ulogu eura da je ta uloga donekle oslabila kao posljedica financijske krize te euro trenutno predstavlja 19% međunarodnih transakcija. Dakle, u trenutku kada je uloga eura na međunarodnoj razini oslabila, Hrvatska trči, a nije obvezna, nismo odredili vrijeme da ga uvede. Što nam to govori? U čijem je to interesu? Dakle, pozivam se konkretno na ovaj dokument. Sigurno ne može u ovom trenutku slabljenja eura biti u interesu RH te neće Hrvatska svojim uvođenjem eura valjda izvlačiti krizu eura koja se događa unutar EU. Drugo što je također važno, a ticalo se ovog o čemu su ranije govorile moje kolege, a to je pitanja neriješenih pitanja koja imamo s Republikom Srbijom i njihovog procesa ulaženja u EU odnosno pristupnih pregovora. Ovdje imamo niz floskula kao odgovor našeg premijera, iznimnu važnost što bržeg rješavanja još uvijek neriješenih otvorenih pitanja itd., međutim konkretnih posljedica tih floskula koje se već godinama ponavljaju nema. I to je ono što je nas jedino zanimalo u okviru ovog dokumenta i našeg sudjelovanja u EU, što smo mi tamo u Europskom vijeću uspjeli izboriti za RH. A sada ću doći na jedno od ključnih pitanja o kojem se danas jako mnogo razgovaralo, a prešutjelo se kolega Pavić što se učinilo na razini Europskog vijeća da se pomogne Hrvatskoj unutar ove energetske krize izbori za našu specifičnu situaciju, a pomogne i cijeloj EU da se ta kriza prevlada. Dakle, kada se u listopadu razgovaralo o paketu mjera za djelovanje i potporu za suočavanje s rastom cijena energije, naš premijer je sudjelovao na toj raspravi s jednom rečenicom. Premijer je rekao da Hrvatska pristupa plinu kao gorivu za prijelazno razdoblje prema potpunom korištenju obnovljivih izvora energije u koje ćemo još više investirati. Ponovit ću još jednom, Hrvatska pristupa plinu kao gorivu za prijelazno razdoblje prema potpunom korištenju obnovljivih izvora energije u koje ćemo još više investirati. U trenutku najveće energetske krize gdje vi nama ovdje prodajete priču da tražite rješenje, kada se ta kriza anticipirala već događala i rješavala na razini Europe naš je premijer rekao ako nemate za kruh jedite kolače, naš je premijer rekao pustite sad plin mi smo vam više za ove hoh teme mi bismo sada razgovarali o obnovljivim izvorima energije. Dakle, to je jedino što je naš premijer u Europskom vijeću rekao o energetskoj krizi i njegov jedini doprinos tome kako je treba riješiti i zalaganje za interese RH.

Nažalost ovo nije izašlo nedvosmisleno u javnost zato što možda mnogi nisu pročitali taj dokument, ali ja ću to nastaviti ponavljati, da ne možete više prodavati priču da uopće razmišljate i da ste svjesni koliko je Hrvatska ovisna o plinu i kako ćete riješiti ovu krizu u koju tonemo sve dublje i koja će tek udariti naše građane. Puno je tu još otvorenih pitanja poput zdravstvene unije i digitalnog identiteta na koja nisam ovdje dobila konkretan odgovor od vladajućih koji se tiče ovog [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] teksta o kojima bismo svi prvo trebali raspraviti u Parlamentu, a onda u Europskom vijeću Za početak ovo izvješće nije transkript nekog govora, prema tome ne možete tvrditi da je premijer izrekao samo jednu rečenicu. Druga stvar, apsolutno Hrvatska ima za razliku od Njemačke gdje je plin odmah poskupio mi imamo regulirane cijene do 1. travnja, premijer je tu vrlo jasno rekao tri kategorije mjera koje će građani imati na raspolaganju za kontrolu toga, tako da [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] ne budete katastrofičar

Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana kolegice Selak RAspudić. Nitko u ovoj državi osim HDZ-a nema kapacitete upravljanja Hrvatskom i inače, a posebno ne u kriznim vremenima i to ne govorim ja, nije to samo moj stav, to govore hrvatski građani koji nam uporno daju povjerenje da vodimo državu. Nažalost, kapacitete upravljanja Mosta nikad nećemo moći svjedočiti jer nikad nećete biti u prilici, ne zato što ja to ne želim nego vam to građani neće dati, o tome se radi. A o vašem znanju, o vašim kapacitetima, o vašem rasuđivanju govori činjenica da ni danas vi ne znate u Mostu stav oko uvođenja eura. Niste sigurni dal je dobro, nije dobro, a 10 godina je prošlo od kada smo proveli referendum i potpisali ugovor za pristupanje Hrvatske u punopravno članstvo jer smo tada znali da ćemo uvesti euro. Vi već predosjećate taj naš dolazak na vlast da nemate o čemu drugome nego o njemu sada pričati i ja vam na tome zahvaljujem i vjerujem da ćemo sigurno ovu zemlju voditi bolje nego vi jer to s obzirom na svu korupciju za koju ste i pravomoćno presuđeni neće baš i biti neki domet. Zabavno mi je ovo sve skupa recimo slušati kolegu Pavića kako je namjerno vaša Vlada prešutjela nevjerojatni doprinos u ovom izvješću premijera Plenkovića razgovoru o energetskoj krizi, pa je ovdje izrečena samo jedna usputna floskula rečenica o obnovljivim izvorima energije. Mi smo svoj stav o euru jasno rekli i na vrijeme i za razliku od vas ne bismo srljali sada s njime kada vam i Europsko vijeće govori da se na međunarodnoj razini euro nalazi u krizi, a vi ćete tu inflaciju i tu krizu morati objasniti hrvatskim građanima kada dođe na dnevni red. Govoreći o ovoj potpunoj odljepljenosti europskih struktura od stvarnosti od hrvatskih građana koja se vidi u činjenici da jedino što na Vijeću EU premijer ima reći o predstojećoj energetskoj krizi i rastu cijena energenata je to da, to je ionako prelazno nama za ovaj održive izvore energije, podsjeća me na jednu ne anegdotu nego istinitu priču kojoj je svjedočio moj prijatelj koji je bio prevoditelj za SFOR 1997.g. U jedno povratničko selo kraj Čapljine dakle sirotinjska obitelj, otac ratni invalid, bolesno dijete, još dvoje druge djece, teška sirotinja, imali su najlone na prozorima, dakle od UNHCR-a i taj europski umnik humanitarni uz SFOR on prevodi ovaj čovjeku ga pita razvrstavaš li otpad '97.

To su trendi teme koje se nose obnovljivi izvori energije, a nitko ne razmišlja o hrvatskoj realnosti i o tome kako prvo treba omogućiti građanima uopće da budu, da energetski prežive, a onda možemo razgovarati o nekoj obnovljivosti, a ranije smo već trebali razgovarati o energetskoj neovisnosti koja ako govorimo za Hrvatsku u trendu od 2015. do danas samo pada, dakle sve smo energetski ovisniji. Vidimo to i na nekoj široj razini kada recimo slušamo što se događa u Gradu Zagrebu, govori se o zelenim krovovima, šeće se po Glasgowu, a istodobno majke odgajateljice završavaju na ulici i to vam je ta socijalna osjetljivost i borba za ekološke politike. Na sličnom valu trendi tema, a izbjegavanja suočavanja sa stvarnim problemima hrvatskih građana, a mi smo u ozbiljnoj energetskoj krizi, jaše i naš premijer Plenković,

djelovanju Vijeća EU u prošloj godini i hrvatskom sudjelovanju u njoj, o onome što je prešućeno, a znakovito je. Predsjednik vlade je prešutio zaključke Vijeća EU od 14. prosinca iz kojih je glatko izbačeno ono što je Hrvatska predložila da se u to stavi, a Hrvatska je bez problema, bez toga sve to prihvatila. I u sklopu neke opće politike koja se očito diktira iz Brisela i Berlina, a to je podilaženje bošnjačkom unitarizmu kojem vrijeme ide na ruku i koji će u listopadu ove godine ako ne dođe do promjene Izbornog zakona, a nema nikakve naznake da će se to dogoditi, izabrati pod navodnicima predstavnike Hrvata i u Domu naroda i u predsjedništvu. A kakve su posljedice toga kad Hrvati nemaju svoje političke predstavnike vidjeli smo na primjeru pokušaja blokade izgradnje Pelješkog mosta. E sad u sklopu te preorijentacije na suradnju sa bošnjačkim unitaristima i asistiranja njima nekakvim apaurinskim posjetima Mostaru gdje se šalju snažne poruke potpora Hrvatima u BiH, a vrijeme prolazi, izbori se bliže, ništa se ne događa, govori činjenica da smo primjerice u prvom redu na obljetnici u Vukovaru, vidio i svojim očima, da je Plenković pored sebe dovukao potpredsjednika SDA Šefika Džaferovića, ratnog načelnika Centra službe bezbjednosti u Zenici koji je dodjeljivao državljanstva BiH mudžahedinima koji su ratovali u BiH. To nisu moje nego tvrdnje bivšeg ministra sigurnosti BiH Fahrudina Radončića koje ovaj nije opovrgnuo. Podsjetit ću i da je Džaferović samo dan uoči dolaska u Vukovar izjavio da, citiram, tamo gdje je bila legalna vlast i Armija BiH poštovana su ljudska prava svih ljudi, očuvani svi kulturno povijesni i vjerski objekti i spomenici, iza Armije BiH nisu ostale masovne grobnice i logori. Završen citat. Prema podacima Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u BiH više od 14.000 Hrvata je bilo zatočeno u 331 logoru tzv. Armije BiH, od toga 2/3 civila, više od 10.000 hrvatskih civila. U tim logorima su ubijena 632 Hrvata, 50 njih na ritualan način odsijecanjem glave. Umjesto da je uputio prosvjednu notu nakon toga predsjednik je takvog čovjeka dovukao i pored njega hodao u Vukovaru. Prošli tjedan mogli smo pročitati i kako je predsjednik vlade Plenković sjedio u Dubrovniku s Bakirom Izetbegovićem s kojim je raspravljao o zajedničkim projektima Južnoj interkonekciji, te zajedničkoj sjednici vlade i vijeća ministara BiH. Čemu toliko inzistiranje na spašavanju stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića i njegovih partnera? Hoće li na toj zajedničkoj sjednici naše vlade i vijeća ministara BiH biti pozvan i Selmo Cikotić, ministar sigurnosti BiH i ratni zapovjednik Armije BiH pod čijom je suodgovornošću etnički očišćeno 15.000 Hrvata iz Bugojna i okolice, 311 ubijeno, 2.000 zarobljeno od kojih se neki još uvijek traže? Predstavnici Hrvata u BiH i nestalih Bugojanaca gotovo su preklinjali Izetbegovića i SDA da ne imenuje Cikotića za ministra, ali su se oni cinično oglušili, čime također šalju poruku Hrvatima. DORH je još pretprošle godine protiv ministra Cikotića podigao optužnicu, a vi biste takve ljude pozvali u Hrvatsku na zajednički sastanak. Hoće li i na sjednici vlade i vijeća ministara BiH biti pozvati i Bisera Turković, ministrica vanjskih poslova koja na međunarodnim forumima optužuje Hrvatsku, a poznata je i po izjavi na predavanju na Sveučilištu Georege Washington, citiram, kako će se sva tri naroda u BiH asimilirati i svi skupa osjećati Bosanci, valjda uključujući i Hercegovce? Jesu li to dobrosusjedski odnosi i dobri međunacionalni odnosi i koliko je Hrvatska Andreja Plenkovića još spremna progutati?

Za vrijeme rata se pucalo, a sada Plenković spašava SDA od situacije u koju ta stranka sama sebe dovodi maltretiranjem, majorizacijom, najgorim političkim ponižavanjem i ucjenjivanjem Hrvata u BiH. I takva politika SDA traje već tri desetljeća. Umjesto dugoročnog strateškog pozicioniranja koje bi i Hrvatima u BiH omogućilo vođenje autonomne politike, a Plenkovićeva Vlada je odlučila slijediti upute iz Berlina i Bruxellesa, te u svojim razgovorima nagrađivati bošnjačku radikalnu politiku u ime šireg savezništva eto europskog i svjetskog protiv Milorada Dodiga. A pitao sam već koja je vaša alternativa Miloradu Dodigu? Sarajevski partner SDSS Radovana Karadžića, mladi gradonačelnik Banja Luke Stanivuković čije smo izjave čuli. Bojim se da je politika Andreja Plenkovića prema BiH još jedna u nizu preuzetih politika iz Bruxellesa koji onda naknadno pegla PR-om. Vrijeme prolazi, izbori se bliže, ništa se neće promijeniti.

Meni govoriti o Bugojnu.

Ja vjerujem da niste bili. Jeste bili u Križančevu selu? Jeste položili vijenac? Kolega Raspudiću vi ste toliko po Andreju Plenkoviću i ovoj Vladi udarate, a zapravo citirate Hegela. Ali ja bih jednostavno umirio zapravo ovdje situaciju pa citirao naš narod, a vi znate da se i u Hercegovini da vi dolazite isto kaže ne udara se po slami, nego po klasu. Udarate znači po klasu. Samo politički slijepac i netko tko vodi, tko ne vidi važnost suradnje, razgovora ne bi sjeo i razgovarao tamo gdje se god može razgovarati a u interesu hrvatskog naroda u BiH. Gospodin Đafirović je došao sam, nije se niti najavio. Pušten je preko granice civilizacijski. Pa šta bi trebalo već u tom trenutku ako želi odati počast isključiti? Pa ponašali smo se kulturno i na koncu čovjek je odao počast kako je to god jedan civilizacijski čin gdje je Hrvatska pokazala i uključivost. Naravno mi možemo imati mišljenje o bilo komu. Ali kada je u pitanju položaj hrvatskoga naroda u BiH gospodine Raspudiću ja vam mogu reći da smo imali toliko i razgovora i konferencija i aktivnosti koje vi ne možete niti pomisliti da smo ih imali. Ali ja bih vas pitao umjesto što čitate Hegela, nađite nekog vašeg sugovornika u bilo kojoj drugoj zemlji EU ili svijetu tko čita Hegela jeste li mu poslali kakvo pismo kao saborski zastupnik, pa možete tako djelovati pa ukazali kakva je situacija u BiH, da nam pomognete da zajedno djelujemo. Ali vi ste kritizer. Vi zapravo govorite samo loše stvari jer kod vas samo radi mržnja, mržnja prema ovoj Vladi, prema Andreju Plenkoviću i ministrima. Ne želite vidjeti zapravo nikakvo dobro. To je ono. Dakle, ne želite vidjeti nikakvo dobro, niti ikakve rezultate. No, to nas uopće ne smeta nam to. No, ali svakako da kada vi, očito vi imate neke informacije na zalasku su kapaciteti upravljanja itd. i kada budete na vlasti itd. pa u redu, demokracija je, bit će i izbori pa imat ćete pravo. No ja ne mogu doista zamisliti s obzirom na svoje iskustvo da bih mogao recimo vama dati. Možda biste mogli biti u Ministarstvu vanjskih poslova ataše ili treći tajnik, ali da vodite ovu državu to mislim da ne bi bilo sigurno niti bi to bilo moguće. Zato ako, znam da vam je u interesu položaj Hrvata u BiH, znam da je nama svima tu. Ali zašto ne želite vidjeti rezultate? Zašto ne želite vidjeti dobro? I kada razgovaramo naravno svima kojima je u interesu, naravno situacija u BiH jer nije samo u pitanju položaj hrvatskog naroda, u pitanju je stabilnost cijele BiH. Ali ona zapravo su najbolji rezultati kada se dogovore politički lideri. Naravno da Hrvati kao starosjedilački narod, kao autohtoni narod ne može biti isključen iz tih procesa upravljanja. Ma vi se smijete gospođo draga, ali vi ne znate zapravo o čemu se uopće dolje radi. Vi imate nekakav narativ čime zapravo optužujete ovu Vladu za nerad, za neučinkovitost, ali ja vidim rezultate i ja sam s te strane optimist.

Ja samo volim Hrvatsku i hrvatski narod i zato smatram da je dobro da ova vlast ode. Druga stvar, proziva me se gdje sam ja bio, gdje sam ja palio svijeće. Upravo zato ste bili u Križančevu selu i Bugojnu ne može vam se Đaferović šetati uz Plenkovića u Vukovaru i ne možete dogovarati sa Cikotićem i sa Turkovićem zajedničke sjednice Vlade u godini gdje se sprema preglasavanje Hrvata.

Članak 238., govorili ste ovdje i omalovažavali o političkom sljepilu, a kod vas je prisutno isključivo kada govorimo o BiH političko mrtvilo. Nešto vas je obuhvatio Hegel. Hegel je rekao da je ono što je umno ujedno i zbiljsko, a kod vas ono što je umno ostaje zaumno, vi razgovarate i razgovarate i razgovarate i razgovarate u Europskom vijeću, u BiH itd., a rezultata, konkretnih posljedica nigdje. To je krajnje [[Upadica: Vrijeme.]] antihegelovski. Vi znate da to nije bila povreda Poslovnika no vaša replika i vi dobivate opomenu. To je vaša treća opomena, gubite pravo rasprave do kraja ove točke. Slijedi replika poštovanog Arsena Bauka. Zahvaljujem.

Pa tko je HDZ 2 puta doveo na vlast 2015. i 2016. Prema tome evo ja vas molim da prema vašim bivšim koalicijskim partnerima iz MOST-a ne budete tako … [[Upadica: Ne razumije se.]] ne, ne, ne budete tako nepravedni. Mislim da treba, da ste zaslužili da im valorizirate to, a kritike koje se iznose na račun stanja u BiH su po meni opravdane. Dakle, razgovara se, razgovara i razgovara, a pomaka nema i neće ga ni biti još neko, još neko vrijeme.

Pa hvala lijepa, ali vidite i tada smo pokazali uključivost, dali smo šansu, dali smo priliku, ali ona je propuštena. Nažalost most je osim što je građevinski objekt ima jednu funkciju on je i simbol povezivanja da se i on uvijek u sebi ima jednu širinu dvotrećnu, dvotrećnu, međutim nije dobro znate ako most postane u nekom trenutku ćuprija, a ćuprija se uvijek bila vrlo uska i ona je imala samo jedno tračnu ovaj to premošćivanje, ne bih to htio dovoditi u tom smislu figuracije ali činjenica da više nismo govori o tome da smo izgubili povjerenje i da zapravo nisu pokazali vjerodostojnost i kapacitete i potencijal upravljanja državom, a država nije, evo idemo od Platona onda, uključimo mi i Platona ovdje. Dakle, ovdje je državni opći interes ispred svega.

Nakon što su od nas dobili da parazitiraju na smrti, onda je danas Nikola Grmoja Marijani Petir rekao da parazitira na žrtvama, tako da su oni povezali nas i HDZ ovaj put upravo kao što vi rekli, ali nema veze. Ove dnevnopolitičke sitne doskočice, nisam ni ja imun na doskočice ovoga dobro dođu u ovim situacijama. E sad, 2018. godine pred jedne od mnogobrojnih izbora po važećem izbornom zakonu BiH jaka saborska delegacija sa 2 bivša ministra vanjskih poslova Stierom i Mirom Kovačem i nešto slabijim dijelom vanjskopolitičke delegacije sa mnom bili smo u posjetu, u parlamentarnu dimenziju suradnje sa BiH i znate šta je najzanimljivije da idemo danas ponovo pred ove izbore, mogli bi sve ponavljati šta smo tad tamo govorili. I EU se trudila izmijeniti izborni zakon i svi su pokazivali dobru volju da se to promijeni, ali se promijenilo nije ništa.

To je uostalom i predsjednik SDA u jednom intervjuu pred novu godinu na Hayatu i rekao dakle, a to je jasno poručio da SDA neće izdati svoje sugrađane Hrvate koji su uvijek bili vrijedni ili lojalni svojoj državi i da ne mogu Hrvate predstavljati samo Hrvati iz HVO-a, tako tim riječima. Drugo, svi predstavnici bosansko-hercegovačkih političkih stranaka imaju podršku svojih glasača za ono što govore i Dodik i Čović i Izetbegović i Komšić, dakle oni govore ono što njihovi glasači misle. I iluzorno je očekivati da će se dogovoriti, uspjeti dogovoriti nešto kada su politički stavovi glasača, građana, naroda kako hoćete bitno drugačiji. To se može napraviti dakle samo pritiskom, da ne kažem silom ali ne mislim ratnom silom nego pritiskom političkim na način i da se tu uključe SAD, sad su se malo više uključili, Rusija uvijek je sad prisutna. Što se tiče EU ja moram reći da ja ne znam koga predstavljaju dužnosnici EU. Trebali bi i nas predstavljati. U nekim njihovim stavovima ne prepoznajem da nas predstavljaju, a neki drugi ne predstavljaju druge države ili državljane EU, dakle EU je po meni tamo nepotrebna. Ona ima ocijeniti kad se to riješ jel BiH zadovoljava uvjete za prijem u EU ili neka kažu primamo vas odmah, bezuvjetno da se ne zaratite ili ne raspadnete. Može i to.

Prema tome, da zaključim, godinama govorimo o položaju hrvatskog naroda u BiH, ali u smislu institucionalne zastupljenosti on je isti jer se ništa nije promijenilo već nekoliko izbornih ciklusa odnosno od prvog izbornog ciklusa, dakle od 1996. se po ovom izbornom zakonu provode izbori za člana predsjedništva, dakle koliko već mandata neki su bili i dvogodišnji. Za Dom naroda je nešto mijenjao visoki predstavnik, e sad, znate visoki predstavnik je bio predstavnik međunarodne zajednice, sad je predstavnik dijela međunarodne zajednice jer ga drugi dio međunarodne zajednice, recimo Rusija ne priznaje kao visokog predstavnika, čak ga nisu htjeli na saslušat pred Vijećem sigurnosti. A kad se razgovara može se razgovarati u rukavicama i ništa ne napravit, a može se razgovarati u figurativno rečeno u boksačkim rukavicama pa malo koristiti žešću retoriku kada vidite da netko jednostavno da nešto ne pomaže.

Međutim, naravno da je nama interes jel ne samo što su Hrvati tamo konstitutivni narod nego realno gledajući svaki četvrti Hrvat je podrijetlom iz BiH, pa evo i ministar Grlić Radman je od duvanjskog kraja, moja mater je od duvanjskog kraja, posebice kod nas u Slavoniji posebice ta BiH je stalno punila tu Slavoniju i to naše područje nažalost i taj bazen se ispraznio. Međutim, ukoliko nije EU mogućnost odnosno Europsko vijeće gdje se mogu rješavati problemi BiH kako vidite mogućnost rješavanja „političkim pritiskom“ problema u BiH, posebice Hrvata u BiH? Inače kad nam vrate sve koji su iz BiH znam da je u epu u „Smrti Smailage Čengića“ bio i neki Bauk na turskoj strani se borio tako da Ahmet iz Nikšića, ali to je tad bila stara Hercegovina. Nisam istraživao. Kako vidim rješenje, a da ne upotrijebim ono prvo sapun onda Ja ga moram reći, ne vidim bitno drugačijeg od ovoga što je sada. Dakle, ovo je početna pozicija koja će ostat vrlo slična, a ako dođe do pomaka da neće svi pomaci biti u onoj strani koje recimo mi iz Hrvatske oko čega postoji neki konsenzus želimo. Dakle, mislim da se Republika Srpska neće ni ukinuti ni izdvojiti bez rata, mislim da bez ustupaka Hrvati neće dobiti mogućnost da sami biraju svog člana predsjedništva, a mislim da ni bošnjačka strana neće dobiti veću centralizaciju nego što je sada.

Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre. Nadovezat ću se na kolegu Bauka. U pravu ste da se puno toga neće moći promijeniti, ali najgore je od svega toga što su u konačnici ipak Hrvati najveći gubitnici u BiH u svakom pogledu.

Bošnjaci su po zadnjem popisu stanovništva u BiH prešli preko 50%, čine gotovo 80% stanovništva unutar Federacije, Hrvati su na popisu na svega 15-ak posto, 13% pardon, a u biti stvarna brojka je daleko manja to znamo i svi mi. I to je najveći problem što se tiče hrvatskog naroda i hrvatske opstojnosti u BiH, osim ovog uskog pojasa koji postoji u Hercegovini i svega nekoliko tisuća Hrvata na području Orašja te Odžaka, svega nekoliko tisuća Hrvata gotovo da više i nema. No, vratimo se mi na naše probleme, a to su problemi Hrvatske koja evo kao što sam već rekao ulazi u devetu godinu kao punopravni član EU, nažalost to naši sugrađani velikim dijelom ni dan danas ne osjete. Posljedica toga kada sagledamo tog ulaska je prvenstveno što nam je dobrih 250.000 ljudi napustilo Hrvatsku, s jedne strane imamo Vladu bez obzira bila lijevo ili desno koja se hvali sa eu projektima, sa eu sredstvima pa pitam se kako se gradilo dok nismo bili članovi EU, iz kojih sredstava, iz državnog proračuna? Pitam se čemu uopće služi državni proračun osim za plaće i mirovine ukoliko ništa drugo ne možemo izdvojiti za komunalnu i bilo kakvu drugu infrastrukturu. S druge pak strane imamo evo našeg ministra koji je otvoreno rekao da on može biti sretan u ovakvoj Hrvatskoj i njegova djeca i drago mi je što ministar može biti sretan. Ja ne mogu biti sretan, ne mogu biti sretan u ovakvoj Hrvatskoj koja je izgubila u Domovinskom ratu 15.500 ljudi. Ne mogu biti sretan u ovoj Hrvatskoj koja je u zadnjih 10.g. izgubila 300.000 stanovnika u mirnodopskom razdoblju koji su otišli u zapadne europske zemlje. Ne mogu bit sretan jer mi je pola rodbine vani u zadnjih nekoliko godina, mladi visokoobrazovani kadrovi u naponu snage koji su osnovali obitelj u Austriji, u Njemačkoj, u Danskoj, u Irskoj. Ja ne mogu i ne smijem bit sretan kao saborski zastupnik jer Hrvatska trenutno ovako izgleda. I sve ove teme koje se na sastancima Europskog vijeća spominju su teme koje se tiču EU u globalu. Tema demografije koja je za nas tema svih tema ja u ovom izvješću je nisam vidio i to je prioritet i Andreja Plenkovića i svih naših ministara da upravo tu temu nametnu Europskom vijeću jer mi gledamo i moramo gledat prvenstveno svoje interese, a s druge strane krajnje je vrijeme za jedan nacionalni konsenzus i nacionalno jedinstvo što se tiče ove teme bez obzira bili lijevi ili desni, pripadali ovoj ili onoj političkoj opciji, ja sam prvi voljan odazvat se na jedan zajednički sastanak svih parlamentarnih opcija kako bi pronašli rješenje i napravili demografsku strategiju obnove Hrvatske slijedećih 30 ili 50.g. uz pomoć demografskih stručnjaka jer ovo je pitanje svih pitanja, vjerujte mi. Ja dolazim iz Vukovara, ono u šta se pretvorio duvanjski kraj prije 30.g., u što se pretvorila veliki dio srednje Bosne prije 30-40.g. u to se sad pretvara cijela Slavonija. Vi imate sela koja naočigled nestaju, naočigled. Vi imate sela koja su izgubila u Vukovarsko-srijemskoj županiji 30% stanovništva u svega 10.g., ta sela se uskoro pretvaraju u salaše. Imate nekretnina koja nema više tko održavati, sve će zarasti u korov i draču, onda kreću gradovi, a onda ide se prema metropoli i to je pitanje svih pitanja gdje moramo naći zajednički jezik ako želimo dobro sutra sebi i svojoj naciji i svojoj djeci. Salaš je tamo gdje ne stanujete, gdje dođete povremeno, a u to se pretvara Slavonija, cijela, ne naša sela, cijela Slavonija. I govorite o demografskoj politici, da ja se s vama slažem, međutim demografska politika nije samo set mjera poticaja za nove roditelje, demografska politika je sveukupna politika, hoćemo govoriti o gospodarstvu, o zapošljavanju, o socijalnoj sigurnosti, pravnoj sigurnosti itd., itd., dakle ne možemo to promatrati kao samo jedan segment djelovanja bilo lokalne bilo državne uprave. To je jedan stvar, a druga stvar nama ljudi nisu počeli odlaziti zato što smo mi ušli u EU, nama su ljudi počeli odlaziti zato što mi nismo bili dorasli, kad kažem mi govorim čitava sukcesija, vlada, nismo bili dorasli odgovoriti na izazove koje je jedno moderno vrijeme postavilo pred nas, a to je ovo o čemu sam rekao prije. Složit ću se s vama djelomično kolega Hajduković da demografska politika obuhvaća cijeli set mjera, puno šire od demografije, od gospodarstva, sigurnosti, pa nadalje, ali ne smatrate da ste i vi dijelom odgovorni jer su i vaši partijski drugovi odnosno sad bivši partijski drugovi bili u vladi, jeste li ikad se založili za osnivanje Ministarstva demografije kao zasebnog Ministarstva iseljeništva? Jeste li ikad ijednu demografsku mjeru istinsku donijeli? Ja sam osobno dao tri amandmana na ovaj proračun, sve ste odbili bez obrazloženja malte ne, od majke odgajateljice do dječjeg doplatka za svu djecu jel je to dječji doplatak, to nije doplatak roditelja bez obzira na imovinski cenzus do produljenja rada na 4 sata do 15.g. djetetovog života.

Dolazite iz županije koliko sam ja upoznat ima najveći postotak pada stanovništva od prošlog popisa stanovništva. Cijela naša situacija oko migracija je porazna, porazna je unutar Hrvatske, porazna je i prema onima koji idu van Hrvatske. Centralizacija u kontekstu Grada Zagreba i gospodarstva koja je ovisno o Gradu Zagrebu i potrebne decentralizacije koja je potrebna u Hrvatskoj se ne događa. Prije Nove Godine sam išao na jedan, konferenciju jednu u Sofiju gdje je upravo tema bila… [[Govornik se ne razumije]] zapadnog Balkana i pristup novih članica EU. Mogu reć da postoji jedan konkretan interes i želja tih svih novih članica da pristupe EU, ali ne shvaćaju da kada uđu upravo će im se dogodit ono što se Hrvatskoj dogodilo, a to je iseljavanje iz njihove zemlje i traženje života u tuđini. Je, slažem se s vama i tu ću se nadovezat na kolegu Hajdukovića. Hrvatska u datom trenutku nije bila spremna za ulazak odnosno nije pripremila svoje građane niti za eu projekte, niti ništa, 99,9% naših sugrađana nisu znali šta znači pojam eu projekt, kako izvuć novac i na koji način. Sjetimo se prvih par godina našeg članstva u EU, koliko smo sredstava iskoristili. Tek smo mislim prošle godine više izvukli nego što smo do sada uplatili. To samo pokazuje gdje smo i što smo, ali posljedica toga je da danas imamo 250.000 Hrvata koji žive u zapadnoeuropskim zemljama i nemaju namjeru što je najgore se vratiti nazad, a s druge strane ajmo krenuti od sebe, pa ajmo smanjiti i broj saborskih zastupnika. Na ovaj broj stanovnika ne treba nas biti 151. Ajmo smanjit broj općina, ne treba nam 525 općina i gradova. Nemamo potrebe imat 525 načelnika i nekoliko tisuća vijećnika, čemu? Vi danas imate općine sa 700-800 stanovnika koji su svrha sami sebi, načelnike koji imaju svoje automobile. Prva je u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovani Domagoj Hajduković.

Hvala lijepo. Kolegice i kolege koji ste opstali do ovih kasnih sati. Jako je dobro imati rasprave o europskim pitanjima, tu ćemo se složiti. Da se ne ponavljam ponovo, mislim da je dobra namjera Vlade o ovome što češće i što transparentnije što više raspravljati. Međutim, iskreno govoreći volio bih da smo više raspravljali o nekim bitnim pitanjima, a manje o Platonu i Hegelu. I Platona i Hegela izuzetno cijenim da me n e razumijete krivo, ali mislim da ima puno više pitanja koje smo trebali dotaknuti i koji se puno više vežu i bitni su za hrvatske građane. Uz svo dužno poštovanje našim sunarodnjacima koji žive u BiH, ja mislim da je to izuzetno važna tema ali nisam siguran koliko je to bitna tema za ovu točku. O tome raspravljamo kada govorimo o izvršenju Ustavnog zakona o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, o tome raspravljamo na resornom odboru, raspravljamo ponekad i u plenumu i trebamo se dotaknuti i ovdje apsolutno i to stoji kroz proširenje Unije, kroz europsku perspektivu Bosne i Hercegovine koja nam treba biti i jest u fokusu i to mi je drago. Ali volio bih iskreno da smo se fokusirali na neke druge teme. Tema demografije je apsolutno jedna od bitnih tema. To je i kolega Pavliček sada spominjao, ali također recimo i tema energetske samodostatnosti Unije, tema sigurnosti regije. Znači kroz proširenje i kroz osiguranje prava naših manjina u susjednim državama ali i kroz europsku perspektivu jugoistočne Europe dotičemo se i te teme.

Jer bojim se da nekad u raspravi o ovim točkama zabludimo po malo raspravljajući iz perspektive samo hrvatske. Tu moramo imati malo širu perspektivu. Naravno hrvatska perspektiva je uvijek ono što može, treba i hoće dominirati ovom raspravom. Ali tu je i pitanje Unije i onoga što mi od Unije možemo dobiti i trebamo dobiti kao članica. Zato i jesmo članica Unije. Znači energetska samodostatnost, sigurnost, stabilnost, obrana granica, demografija, sve one dodane vrijednosti koje od Unije možemo povući. I zajednička vojska recimo je jedno od pitanja, zajednička zaštita mora je jedno od pitanja i čitav niz drugih pitanja koje bi možda tek trebali u perspektivi početi otvarati. I ono što mi je drago da čini mi se nekako iz rasprave u raspravu o ovoj temi polako na to i dolazimo i možda je to putokaz kojim trebamo ići i način na koji o ovoj temi trebamo pristupati. Ovo je tema u Hrvatskom saboru, dakle i iz koje se trebamo doticati hrvatskih interesa i zbog toga bih možda i volio da je premijer ostao duže jer bi nam mogao vjerojatno meritornije odgovoriti na neka pitanja. Da se ministar ne uvrijedi, to nije ništa osobno, nego premijer je na većini sastanaka ovoga formata i čisto zbog toga može dati jednu sasvim novu dimenziju koju vi ministre ne možete iz objektivnih razloga, ali niste na svim sastancima. Imate sastanke na kojima ste vi prisutni, o kojima nas redovito izvještavate. Na žalost na razini odbora, ne na razini plenuma. Ali opet dobro je što premijer uzme vremena i želi o ovome razgovarati. No da zaključim i privodim kraju polako. Dobro je aktualizirati europske teme u hrvatskom Parlamentu. To trebamo nastaviti činiti, na to nas obavezuje i zakon. Drago mi je da izlazimo izvan tih zakonskih okvira i o tome pričamo i više. To ćemo nastaviti i iz perspektive Odbora za europske poslove i drugih odbora. I jako mi je drago primijetiti da je sve više odbora zainteresirano za europska pitanja i stavove kojoj Hrvatskoj predstavlja pred Vijećem EU u različitim formatima.

Hrvatska je postala punopravna članica EU 2013. godine. Pristupni ugovor potpisan je 2011. godine. Kandidat smo postali 2003., a Savez za Europu HDZ i SDP sklopili su 2004. a 1990. je inače u Zagrebu održana pjesma Eurovizije gdje je pobijedila pjesma „Insieme“ koja je govorila o EU 1992. i Europa se onda ujedinila, a nas je čekala borba za neovisnost i nakon toga posao pristupa EU. Zbog toga je uvijek dobro malo evocirati uspomene ove povijesne prirode kako bi mogli sagledati Europu danas. A danas se vodi i kolega Milanović Litre je to spomenuo, u stvari priča želimo li u našim životima više Europe ili manje Europe? Ili da budem precizniji želimo li u našim životima više EU ili manje EU?

Ja sam u strahu da ne izgovorim krivo njegovo prezime, pa sam samo rekao funkciju tako je i ovdje jako bitno koliko Europska unija sve više postaje ili pokušava postati ili postoje tendencije tzv. briselskih birokrata koje neke hrvatske dužnosti počaste i nekim drugim imenima i funkcijama da od EU stvore nad državu koja bi bila nad država svojim člancima, s jedne strane, ali s druge strane i postoji otpor težnji da EU postaje samoposluga nacionalnim državama koji će ono kad im odgovara onda će biti i europejci i Europljani i koristiti ono što im donosi EU, a kad im ne odgovara onda odjednom angažiraju svoje ustavne sudove i kažu da je europsko pravo ispod njihovog prava. Ono što treba tu definirati koja je pozicija Hrvatske, postoji li u Hrvatskoj oko toga konsenzus najvećih stranaka? Po meni je na ovim izborima za Europski parlament hrvatski građani su se pokazali najviše mainstream europski u odnosu na ostatak Europe, dakle od 12 euro zastupnika 9 ih čine mainstream stranke koje čine većinu u Europskom parlamentu, to je 75% Ja ne znam jel i jedna država izabrala tako, nisam sad gledao, ali sigurno obzirom da su jedva skupili tu većinu nema baš svugdje 75. Prema tome, ja bez obzira na glasnoću antieuropskih i anti EU elemenata doživljavam Hrvatsku kao jedno izrazito proeuropsko društvo i proeuropsku zemlju. Nije baš da su nam sada svi pokazatelji kao u ovim starijim članicama EU, ali barem ono na majke mi funkcioniramo u stvari kao društvo koje zagovara europske vrijednosti. Mi imamo iskustvo kakvo takvo života u višenacionalnim i kompleksnim državama, ne mislim samo na Jugoslaviju nego i prije isto smo bili dio Austro-Ugarske, imali smo i svoje predstavnike u Beču u Ugarskom parlamentu tako da smo se uvijek borili na neki način da iz toga gdje smo izvučemo koliko možemo i pri tom smo se uglavnom trudili ne previše sukobljavat s drugima, ali neke sukobe nismo mogli izbjeći. Sada je vrijeme ponovo, sad smo kako je rekao jedan političar u bitkama i pred bitkama, one na svu sreću nisu oružane, a ovaj drugi ih inače nije isključio tada i nažalost obistinila se njegova prijetnja, a to je da svaki put se moramo boriti za svoje mjesto pod suncem pod europskim suncem i pod europskim nebom da nas uvažavaju kao sebi ravnopravne, a ne kao neke koji su zadnji došli i koji smo u zadnjoj klupi. I zato svaki put g. ministre kada vi i premijer dobijete kritiku od posebno od kolega s desnice da ste nedovoljno glasni, shvatite je, neću bit odvjetnik hrvatske desnice, ali dobronamjerno.

zastupnika HDZ-a, poštovana zastupnica Zdravka Bušić.

ova Vlada uspjela je podići gospodarstvo, plaće i kreditni rejting se podigao, zadržali smo radna mjesta, ublažili smo negativne posljedice pandemije brzim vladinim potezima i mjerama. Kolegice i kolege, danas ste evo, nažalost nema ih dosta, nema ih, ali ima, danas ste uspoređivali u raznim kontekstima ekonomsko-financijske položaje i pozicije Hrvatske s drugim državama članicama i napominjali da bi od vremena ulaska u EU Hrvatska mogla i trebala zauzeti bolja mjesta. Kako smo većinom svi mi ovdje zajedno proživjeli ove iste nedaće, ali i sami ste mogli sagledati sve objektivne i druge činjenice i prisjetiti se kako je Hrvatska prošla kroz težak rat, vrijeme teškog oporavka, financijski. Sjetimo se samo izbjeglica u Hrvatskoj, sjetimo se obnove često puta to zaboravimo, ratnih šteta i svega ostaloga. Stoga moram naglasiti da se Hrvatska uvijek mora sagledati zasebno jer je tek od 2000.g. počela koristiti sredstva EU, fondove EU te joj treba određeno vrijeme da bi uhvatila korak s drugim državama članicama EU. Međutim, već sada Hrvatska je uspjela uhvatiti ritam s državama članicama i izborila je svoje mjesto. Hrvatska je morala proći strogu proceduru, potvrditi svoju reputaciju i kredibilnost da bi došla u proces pristupanja schengenu i Eurozoni. Unatoč pandemiji Hrvatska je uspješno i besprijekorno odradila svoje prvo predsjedanje Vijećem EU kada je opet pokazala da može stati uz bok starijim članicama upravo jer se hrabro i dosljedno suočava sa svim izazovima i rješava ih. Hrvatska je na vrijeme poduzela potrebne mjere i prilagodila se najnovijem stanju odnosno pandemiji i učinila sve što je moguće za svoje stanovništvo. Odradila je uspješno turističku sezonu i u toj izvanrednoj situaciji na taj način je naravno pomogla gospodarstvu. Hrvatska je uspjela osigurati eu sredstva koja će uz sva znanja struke i prakse u sličnim situacijama namjenski i prema pravilima iskoristiti. Ukoliko usporedimo druge katastrofe koje su pored koje su zadesile Grad Zagreb i druga područja Hrvatske onda se zasigurno mora reći da je ova Vlada znatno bolje se nosi s nedaćama nego bivše vlade, sjetimo se samo npr. poplave u Gunji. Pored svih izazova ova vlada je, ova vlada je radila na obrani standarda građana prilagođavajući vanjske globalne uvjetovane čimbenike, a to vidimo i sami što se događa danas hrvatskim uvjetima i standardima naših građana, cijena struje se nije dizala, plina se nije dizala naravno vidjet ćemo što će se dogoditi ovog proljeća. Prisjetimo se samo kako neki nisu prepoznali značaj projekta LNG terminala, a čiju korist sada činjenično i vidimo. I konačno recimo tko je tada donio dobru procjenu i proveo projekt do kraja. Uz sve navedene izazove ova vlada radi paralelno i konzistentno na ostvarenju zacrtanih ciljeva i programa s obzirom na druga važna područja kao što je demografija i sigurnost. Činjenica je da je pitanje demografije egzistencijalno pitanje, pitanje koje je alarmantno već desetljećima, a ne od jučer. Znamo da je glavni uzrok negativni prirodni priraštaj. Ova vlada se uhvatila u koštac i s ovim problemom i s druge i uz druge mjere uvela je mjeru poticaja za povratnike, a fokus će joj i dalje ostati na budućim mjerama. I konačno pitanje sigurnosti. Uspostavom i kontinuiranim razvitkom sustava domovinske sigurnosti želimo jačati otpornost cjelokupnog društva i države te tako aktivno doprinositi ukupnoj sigurnosti EU i NATO-a. Stoga nabava borbenih aviona također [[Upadica: Vrijeme.]] doprinosi unapređenju sigurnosti RH, ali i stabilnosti ovog dijela Europe. Posebno imajući u [[Upadica: Vrijeme.]] vidu političko sigurnosno situaciju u Europi i u svijetu općenito.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo čast mi je i zadovoljstvo u ime moga premijera Andreja Plenkovića ovdje uputit vam, uputiti vam završnu riječ, ali me je kolega Bauk, hvala vam doista ste me inspirirali pa malo i ohrabrili konstruktivnim pristupom. Našao sam najprivi se Smail aga maša, za njim Bauk, za njim Turci ini. Ovdje je izvješće o sastancima Europskog vijeća gdje su kolegice i kolege doista napravile, uložile veliki trud kako bi uvaženim zastupnicima, zastupnicama i zastupnicima Hrvatskog sabora omogućili što lakši i preglednije čitanje, uvid. To su bile stotine, ne samo stotine nego tisuće stranica. A nažalost o ovom izvješću smo najmanje govorili. A u njemu je zapravo sve, kronologija, kronika zapravo našega rada, izvršne vlasti, odgovornost premijerima, premijera na sastancima. Da su čini mi se, nemam taj osjećaj, da je bilo više ovaj možda uvida u kompletnu dokumentaciju mislim da bi i kvalitetnija rasprava bila. Međutim ona se nažalost pretvorila u jednu vrlo nisku zapravo pokazala nisku kulturu dijaloga, a i obuhvaćala je uglavnom unutar političke teme koje su danas zapravo bile prezentirane čini i mogućnost je bila postaviti pitanja ministrima na aktualnom satu. Ta prilika je propuštena, a bilo je doista mogućnosti jer vidio sam ovdje, bilježio sam i kada govorimo o energetici, kada govorimo o prometnoj infrastrukturi, bilo je doista radnih tema koje su, zdravstvu npr. zdravstvu, dakle zdravstvu, pitanje zdravstva i budućih potvrda, zajednička politika EU, pitanje cijepljenja itd. Žao mi je što tu nisu i neki drugi ovaj ostali, ali evo vas je ovdje malo, hvala vam, ali mislim da bi bilo dobro ipak reći bez obzira što vas ima malo ali dobivam poruke da hrvatski gledatelji da ih zanima pa mislim da trebamo podijeliti ovo naše iskustvo i ovo izvješće i zapravo govoriti o uspjesima vlade koji očito nisu dovoljno prepoznati, nisu dovoljno valorizirani, nisu dovoljno prepoznati. Ipak bi progovorio nešto malo i o njima. Kažem žao mi je da nije evo gospodin Grmoja je imao sasvim jedan drugi narativ, što mi je jako žao, ušao je čak i u sukob, rekao neugodne riječi koje ja nikad ne bi izgovorio nigdje i, i , i ni u kom trenutku, tako da me žalosti činjenica, naravno to je pravo hrvatskih glasača da biraju, ali je moj profil nikad ne bi bio netko tko je tako uskočio u saborske klupe, je li slučajno i bez jasnih kompetencija u smislu kada je u pitanju država. Jer koliko sam čuo i slušao u ovih zadnje vrijeme i gospodina Grmoju radi zapravo na difamiranju svega onoga, svih onih institucija, na omalovažavanju rada svih institucija, evo samo bih nabrojio DORH pa pitanje recimo i nacionalnog stožera kada je u pitanju pandemija, kada je u pitanju sveučilište, kada je u pitanju zapravo vlada, sve su institucije zapravo predmet njegovoga interesa. Mislim da tu treba imati povjerenja u institucije, a naravno kad su izbori onda ako želimo institucije zamijeniti novima onda trebamo raditi na davanju konkretnih prijedloga i kvalitetnih projekata čini mi se da tako možemo svi zajedno pridonijeti. Oporba ne znači kritizerstvo nego da kaže vam oprostite vi imate prljavu kravatu npr. pa je to je isto tako jedan doprinos da se nešto popravi na bolje. Ovdje je bilo, sad ne bih išao toliko, malo je vremena u detalje, ali bih mogao ponovno skrenuti zapravo vidim da je dosta bilo o BiH. Ako netko uistinu radi po pitanju stabilnosti i funkcionalnosti znači BiH kao naše susjedne zemlje Hrvatskoj koja je članica najvažnije međunarodne organizacije, članica NATO-a, EU, ako je nekome stalo to je onda sigurno Hrvatskoj i kada bi se pitalo Hrvatsku onda bi BiH već bila sutra članica EU. I upravo naglašavam važnost da zaključci koje je donijelo Vijeće za opće poslove 14. prosinca nikada nisu bolje izgledali jer upravo mi smo se izborili da zaključci govore o institucionalnim mehanizmima uspostavljenim Dejtonsko-pariškim sporazumom, da govore o potrebi uklanjanja svih oblika diskriminacije, dakle i hrvatskog naroda kao konstitutivnog, dakle da bude uključen, znači on je sada diskriminiran i naravno i odlukama i da se vodi računa o odlukama Ustavnog suda BiH i Europskog suda za ljudska prava. Kada govorimo o evo netko je bio rekao isto za, ja sam sretan mislim da je kolega Pavliček, mislim da to jako loše u javnosti interpretirano. Supruga i ja smo živjeli u Švicarskoj, imali smo izuzetno dobre plaće i mi smo mogli i danas živili u Švicarskoj međutim mi smo se, prevladala je ljubav prema Hrvatskoj, tu je bila '91. godina kad smo se mi zapravo vraćali u jednu nesigurnost i neizvjesnost. A o tome gdje ja imam svoje rođake, ja ih imam od Australije, Amerike, Kanade, Njemačke, Švicarske itd. i kad sam bio nedavno u posjetu Kanadi, a i SAD-u u Chicagu imam rođaka koji čeznu za Hrvatskom i radimo na tome, radimo na tome, vlada radi na tome da omogući zapravo ne samo povratak onima koji su otišli nego i generacijama druga, treća generacija koji imaju ljubav preko svojih roditelja i žele se useliti u Hrvatsku. I sigurno da ćemo raditi na tome kako bismo osigurali odgovarajućim projektima, to mora biti naravno vrlo ozbiljno, o tome razgovaramo, kada je u pitanju njihov život, uključivanje, znači njihovo integriranje u hrvatsko društvo, posao, dakle socijalna stabilnost, sve je to zapravo uključeno u njihov, njihov povratak odnosno u njihovo useljenje u RH. Prema tome s te strane smo mi sretni dakle ljubav tu prevlada i nije u pitanju, je li netko ovaj mislim da u Hrvatskoj se može živjeti. Premijer je baš o tome govorio neki dan u intervjuu da je evo i za 1.800 EUR-a je povećan i hrvatski GDP po per capita, po glavi stanovnika gotovo 15.000 EUR-a, a da je najniža plaća 3.700 kuna. Naravno ovdje je bilo jako puno govora, gospodin Grbin je govorio o energetici, o govorio je o fondu solidarnosti, Schengen kada, Schengen mi smo ispunili sve uvjete kada je u pitanju procjena Europske komisije dva puta, rezolucija Europskog parlamenta bi treba biti rutina, pitanje je sada kako to uskladiti dakle donijeti političku odluku na razini Europskog vijeća zemalja članica jer je tu isto i Bugarska i Rumunjska koje čekaju puno, puno duže od nas. Ono što me iznenadio gospodin Grbin baš u završnici rekao je da je utjecaj Andreja Plenkovića, da utjecaj je veliki Andreja Plenkovića u Bruxellesu. Ja ne znam jel on, kako on može mjeriti njegov utjecaj, naravno neće Andrej Plenković ovdje u Zagrebu hik Rodus hik salta nego je to u Bruxellesu tamo gdje je nužno i gdje i treba. A utjecaj ovaj on rezultira i reflektira se zapravo kroz sva ona sredstva i sve one milijarde koje smo dobili za iz Fonda solidarnosti i za sredstva još pojačana u višegodišnjem financijskom okviru. Naravno on je govorio i u povratku na vlast, međutim siguran sam da neće doći na vlast ako nije u stanju ipak očuvati stranačku jedinstvo onda je teško očuvati zapravo i državnu, ali naravno mi svima želimo sreću u izborima koji će opet biti demokratski. Tako je slično i govorio nešto gospodin Dretar. Gospodin Glavašević je kazao ovaj u nekom trenutku da su uspjesi Hrvatske da nisu uspjesi Hrvatske pa je rekao alkar Plenki u ništa, međutim ja bi rekao da je alkar Plenki u sridu.

I tada smo odradili odličan posao, odličan posao diplomatski zajedno sa našom prijateljskom susjednom Slovenijom i naravno s Italijom. I naravno isto tako našu solidarnost kada je u pitanju donacije cjepiva protiv bolesti Covida, al nitko se nije ni sjetio govoriti o prednostima ukidanja viza za SAD što je zapravo veliko postignuće nakon 30 godina, o strateškom partnerstvu s Francuskom nitko nije govorio da je prvi put u povijesti slobodne Hrvatske bio u posjetu Hrvatskoj francuski predsjednik, drugo su nekakvi multilateralni sastanci koji nemaju veze sa službenim posjetom itd. Prema tome, to su tek jedni od, od uspjeha, a kada je, ne znam, netko je bio spomenuo isto tako Konferenciju budućnosti Europe, da na tome radimo, u petak imamo u Puli Konferenciju budućnosti Europe nastavno na onu u Dubrovniku i u Zadru gdje smo uključili študente, školarce srednjih škola, u Puli ćemo također imati, uključili smo civilna društva, nevladine organizacije, a bit će sa mnom i moj kolega grčki ministar Nikos Dendias, tako da je to isto tako jedna eto informacija i opet ćemo imati negdje konferenciju negdje u Slavoniji, vidjet ćemo kada i negdje početkom ožujka isto tako u Mostaru. Sudjelovanje također u strateškom kompasu koja je, mi smo među inicijatorima, to je vrlo važan i ambiciozni projekt kada je u pitanju obrana i sigurnost, kako i želimo naravno usmjeriti te različite inicijative u sigurnosti, u područje ekosigurnosti i obrane u EU u narednom 10-ljeću. Puno je toga i naravno kada je u pitanju nastava za ulaganje za proširenje u EU, tu je Hrvatska ipak kao što sam već rekao i tijekom rasprave više puta, zemlja kojoj je najviše stalo do proširenja, ali naravno sve zemlje moraju ispuniti težak put ispunjavanja kriterija i mjerila. Prema tome imputiranje g. Grmoje što se tiče Srbije i tako to, to nekakvo politikanstvo nema prostora mislim o tome. Naravno da se kod Srbije kada je u pitanju taj 4. Klaster koji nema veze ovaj s drugim, s drugim naravno doći do onog najtežega i mi uvijek ističemo da možete, ali postoji znači vladavina prava, postoji procesuiranje ratnih zločina, ali prije svega odgovora na 1858 nestalih i naravno manjinska prava, manjinska prava, povrat ahrivskog gradiva, odštete logoraša. Mi to svugdje ističemo, mi to svugdje ističemo, tako da molim vas da o tome ovaj vodimo svi računa i da to jednostavno kada se kritizira ili kada se želi spočitnuti nešto onda se ne smije preko činjenica prelaziti, dakle ne može se govoriti o osjećajima, može se govoriti, al ako smo ovdje u saboru, u zakonodavnom tijelu legislativnom onda mislim da trebamo čuti argumente naše, a argumenti su na našoj strani, na strani ove vlade. Kažem evo nekako me tu, žalosti me zapravo to jedno stanje i zapravo ta jedna razina rasprave ili, ili kritika, ne mogu reći svih, ali ovaj jednog dijela oporbe koja mi se čini dosta destruktivnom, koja je usmjerena, tu se traži svaka prilika naravno da se šteti vladi, da se omalovaži vladine uspjehe zapravo, a da se ne želi shvatiti da se tu šteti i budućnosti RH, da se tu šteti našem ugledu, budućnosti naše djece jer upravo naša djeca ovakvom dakle proaktivnom i europskom politikom će doživjeti zapravo i sami će biti ohrabreni naslijediti ono što im mi želimo ostaviti, a mi im sigurno ne želimo ostaviti teret nego želimo im ostaviti što bolju državu, što napredniju državu. Mi nakon 30.g. samostalnosti možemo sada reći da smo ostvarili jako puno i naši su rezultati mjerljivi i jako sam ponosan osobno i svi članovi vlade i predsjednik vlade upravo na, na tim postignućima na kojima mi dobivamo čestitke povlačenjem naravno novaca iz eu fondova i samo, samo oni, oni koji ne vole ovu zemlju, dakle mogu, mogu nastupati sa takvim možda tonalitetom i retorikom ovaj koju sam evo danas slušao i na stanoviti način sam bio izložen. Niti jedna konstruktivna možda pozitivna ja bih rekao rastuća riječ koja bi išla ovaj u tom nekom pozitivnom, dakle ne mogu reć niti jedna, bilo je ovaj, evo i vi koji ste ostali ovdje, jasno sigurno da neki, neki isto tako kolegice i kolege zastupnici slušaju, bilo je nekih konstruktivnih prijedloga, slušaju ovaj u svojim uredima, dakle čuti rješenja doista nas koji doista vrlo ozbiljno i s ljubavlju radimo da i mi nemamo naravno vremena da bismo se bavili nekakvim situacijama koje bi bile sada ovaj situacije za špekulaciju i bilo kakva podmetanja. Nadam se naravno doista evo rješenju i vjerujemo u čuda kao jesam spomenuo bio g. Grmoju da će ipak on, vjerujem da će biti u koristi, on je mladi čovjek i dobro je raditi, raditi na sebi, uspoređivati i koristiti mogućnosti jer parlament daje doista i omogućava i kontakte sa drugim kolegicama i kolegama. Parlamentarna diplomacija može napraviti jako puno i ako smo tu zajedno složni onda možemo zajedno djelovati i onda možemo napraviti i ostvariti velike rezultate. Ja se nadam da će i kolega Raspudić opravdati plaću koju dobiva, te naravno i kad pokaže nekakvu svjetliju, zdraviju i konačno realnu sliku stanja o radu vlada i da zapravo sluša upravo ono o čemu mi govorimo.

Ali već kad smo kod tih citata svatko citira nekoga i Hegela i najbolja je zapravo obična narodska mudrost, ali čini mi se da tu može biti dio oporbe zavaran, pa da ne djeluje konstruktivno ili da djeluje možda kao skupina malih ljudi koji možda pokazuju samo ili žele pokazati samo mržnju kao što sam čuo kod zastupnice Vidović Krišto. Ja nisam mogao vjerovati u toliku količinu ovaj napada na vladu i na sve ministre. Jedan danski teolog je rekao Kierkegaard Soren da su dva načina na koje se može biti zavaran. Jedan je vjerovati u ono što nije istina, a drugi je odbijati vjerovati ono što jest. Evo hvala vam lijepa i nadam se da ćemo se opet ovako vidjeti u trenutcima predstavljanja naših uspjeha. Nikad nije u životu idealno, ali mislim da se trebaju honorirati napori, da se treba priznati postignuća koja su bazirana na činjenicama, na mukotrpnom radu, na domoljublju, na zalaganjima u interesu RH, Hrvata, hrvatskih građana kako bi naša zemlja bila što bolja, što socijalno stabilnija i što prosperitetnija i kako bi eto njezina reputacija bila isto tako u svijetu onakva kakva zapravo jest.

Zaključujem raspravu. Sutra nastavljamo u 9,30 sa Konačnim prijedlogom zakona o socijalnoj skrbi, drugo čitanje, P.Z.E. br. 218.